Uvažene zastupnice i zastupnici. Konačnim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima za mladež predlaže se 4. izmjene i dopune Zakona o sudovima za mladež. Razlog koji su usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU kroz transponiranje i implementaciju Direktive 800/2016 EU parlamenta i vijeća od 11. svibnja 2016. u postupovnim jamstvima za djecu koja su osumnjičenici ili optuženici u kaznenim postupcima. Iako je maloljetničko kazneno zakonodavstvo RH već u velikoj mjeri usklađeno sa odredbama direktive, bilo je potrebno dodatno ojačati procesni položaj maloljetnih osumnjičenika i optuženika u kaznenom postupku uvođenjem novih postupovnih jamstava. U odnosu na tekst prijedloga zakona koji je u prvom čitanju prihvaćen u HS-u, u konačnom prijedlogu zakona nastale su određene razlike u odnosu na pravo na dostavu ili uručenje pouke o pravima maloljetnika i pravo na pratnju maloljetnika, kao i ovlaštenje zahtijevati liječnički pregled uhićenog maloljetnika propisano za drugu odgovarajuću odraslu osobu jer koje je pravo sada prošireno i na posebnog skrbnika dodijeljenog maloljetniku. Također je propisano da se odgojna mjera upućivanja u odgojnu ustanovu koju će sud izreći kada je maloljetnika potrebno izdvojiti iz sredine u kojoj živi, može izvršavati i kod udomitelja koji obavlja specijalizirano udomiteljstvo za djecu po posebnom propisu sukladno njihovom pojedinačnom programu postupanja. Nastavno, provedeno je usklađivanje odredbi Zakona o sudovima za mladež sa odredbama Zakona o sudovima u pogledu nadležnosti Visokog kaznenog suda RH koje odredbe stupaju na snagu 1. siječnja 2020. g. Učinjene su i određene nomotehnička uređenja u ovom zakonu. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Imamo dvije replike. Prvi je kolega Ante Bačić, izvolite. Državni tajniče sa suradnicama. Ma kratko me zanima vezano upravo za sudove posebice normalno za sjedišta, za sudove koji su sjedištima županijskih sudova. Jesu li ustrojeni odjeli za mladež, tj. posebice, jesu li dovoljno educirani suci koji se bave ovom materijom jer upravo znamo da sve vezano za mladež i maloljetnike je i kompleksna materija koja uključuje, ne samo sudove nego i druge institucije poput Centra za socijalnu skrb, pa me zanima upravo suci koji rade na ovim predmetima, je li kontinuirano vode edukaciju i jesu li pripremljeni dovoljno za ovakve predmete? Ministarstvo pravosuđa , sudbena vlast vode računa o educiranosti sudaca koji rade ovu specifičnu materiju, dakle i suci za mladež se posebno educiraju kroz Pravosudnu akademiju koja je već dugo ustanovljena kao zasebno tijelo, ono djeluje u okviru ministarstva, ali je zasebno tijelo. U svim županijskim središtima postoje posebno educirani suci za mladež i naravno to je materija u kojoj nikada nije dovoljno, nikada nije dovoljno edukacije i nikad nije dovoljno osjetljivosti na tu populaciju kada se nađe u sukobu sa zakonom. Druga replika, kolega Žagar. Izvolite.

Uvaženi državni tajniče. Ovaj zakonski prijedlog svakako treba podržati, ali dozvolite jedna komentar. S obzirom da se radi o maloljetnim osobama koje se još uvijek odgajaju i obrazuju, s obzirom da sam prateći podatke vezane i koje je objavio Državni zavod za statistiku, riječ je ovdje o najviše o kaznenim djelima protiv imovine i s obzirom na sudsku praksu, dozvolite jedan komentar. Kad govorite o jačanju pozicije maloljetnih osoba pred sudom, onda mi se čini da bi najbolje ojačanje pozicije maloljetnih osoba pred sudom bilo da im se omogući biračko pravo i to pasivno biračko pravo, čak nije bitno aktivno, da mogu biti birani, posebno na lokalnim izborima na određene funkcije i to bi zasigurno njima osiguralo veliku, veliki stupanj položaja, jačeg položaja pred sudovima jer bi na taj način sudeći prema sudskoj praksi mnogi od njih izbjegli uopće sudski problem. Hvala. Izvolite odgovor. Ne? Dobro. Onda ćemo sad pitati izvjestitelje odbora žele li uzeti riječ? Ako ne, onda otvaram raspravu. Prvi je na redu Klub zastupnika HDZ-a, poštovani kolega Ante Bačić. Izvolite. Hvala poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicama, kolegice i kolege. Pred nama je drugo čitanje Izmjena zakona o sudovima za mladež, evo u uvodnom nam je državni tajnik naveo ukratko što se donosi, posebice izmjene vezano za drugo čitanje ali evo valja ponoviti neke stvari pošto je materija i kompleksna i izrazito bitna. Sami zakon o Sudovima za mladež donesen je 2011. godine, dopunjavan je 3 puta. Prve izmjene i dopune su još iz 2012. godine radi potrebe samog usklađivanja sa Kaznenim zakonom ali i unapređenja zakonskih odredbi sukladno potrebama prakse. Druge izmjene su uslijedile odmah nakon toga 2013. godine upravo vezano za izmjene i za usklađivanje sa Zakonom o samom kaznenom postupku i izmjene iz 2015. godine su nastale radi uklanjanja uočenih nejasnoća i terminološkog usklađivanja samog zakonskog teksta. Šta se tiče ovih izmjena i dopuna i ovog prijedloga to su 4.-te izmjene i dopune samog zakona prvenstveno radi usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa pravnom stečevinom EU implementaciju Direktive Europskog parlamenta i Vijeća iz 2016. o postupovnim jamstvima za djecu koji su osumnjičenici ili optuženici u kaznenim postupcima. Naravno uz same izmjene vezano uz implementaciju pravne stečevine EU bilo je potrebno izvršiti i usklađivanje samog zakona sa Izmjenama i dopunama ZKP-a, posljedica vezano za članak 208. gdje je uvedeno policijsko ispitivanje osumnjičenika kao radnja sa dokaznom snagom. Izmjene su i radi otklanjanja samih nedostataka i dvojbi koje proizlaze iz zakonskog teksta a uočene su u njegovoj primjeni u praksi. Što se tiče navedene direktive o postupovnim jamstvima za djecu koji su osumnjičenici, optuženici u kaznenim postupcima utvrđuju se njihova normalno postupovna jamstva kojima su osigurana da djeca, odnosno osobe mlađe od 18 godina kada su osumnjičenici ili optuženici u kaznenom postupku mogu razumjeti i pratiti sam taj postupak te ostvariti pravo na pošteno suđenje, spriječiti djecu da ponove kazneno djelo te potaknuti njihovu društvenu integraciju. Iako je samo maloljetničko kazneno zakonodavstvo RH već uvelike i regulirano ne samo ovom direktivom potrebno je bilo dopuniti izmjene i dopune vezano upravo za procesni položaj samih maloljetnika. Također detaljnije se propisuje i način na koji maloljetnik mora biti poučen o značenju svojih prava radi transponiranja članka 4. stavka 2. navedene Direktive. Kroz stavak 3. do 6. članka 53. samog zakona uvodi se obveza informiranja nositelja roditeljske odgovornosti o pravima maloljetnika, odnosno uručenje ili dostava pouke o pravima maloljetnika roditelju ili skrbniku te se propisuju okolnosti u kojima se informacija tj. pouka o pravima maloljetnika daje drugoj odgovarajućoj odrasloj osobi. Što se tiče samoga članka 53. točka b. kojim se predlaže transponiranje članka 15. direktive propisuje se pravo maloljetnika na pratnju roditelja, skrbnika ili druge odgovarajuće odrasle osobe tijekom postupka te tijekom samog ispitivanja pred sudom i sudskog postupka maloljetnik uvijek može ostvariti samo navedeno pravo i nazočnost roditelja odnosno skrbnika u samom kaznenom postupku. Propisuju se i okolnosti pratnje druge odgovarajuće odrasle osobe, uvjeti po kojima se maloljetnik može i odreći samoga prava na navedenu pratnju. I u svrhu direktive predlažu se izmjene članka 54. da se obvezna obrana za maloljetnika pomakne u najraniju fazu samog postupka. Predlaže se i dopuna članka 63., to se odnosi i bitno je naglasiti jer je bilo dosta rasprave i u samom prvom čitanju vezano za to a to je odnosi se na liječnički pregled uhićenog maloljetnike kao i bilježenje zaključaka i korištenje rezultata samog liječničkog pregleda. Te u članku 12. stavku 3. Direktive osigurava se propisivanje da će maloljetnik koji za vrijeme trajanja istražnog zatvora navrši 18 godina života ostati smješten u zatvorenoj zavodskoj ustanovi ako je to opravdano s obzirom na okolnosti koje se tiču maloljetnika i ako je to u skladu i najboljem interesu drugih maloljetnika koji su smješteni zajedno s njim. Izmijenjen je članak i 76. na način da ispitivanje maloljetnika provodi policija prema odredbama ovog zakona i ZKP-a te ispitivanje maloljetnika je prva dokazna radnja koju će provesti državni odvjetnik osim hitnih dokaznih radnji u situaciji kada maloljetnik nije ispitan po policiji ili po sucu za mladež. Ipak za kaznena djela iz nadležnosti županijskog suda maloljetnik mora biti ispitan po državnom odvjetniku ili sucu za mladež kako bi se osiguralo da u postupku za teža kaznena djela uvijek bude provedena formalna dokazna radnja ispitivanja samoga maloljetnika. Preostale izmjene i dopune rezultat su potreba na koje nam je ukazala sama praksa, potreba uklanjanja uočenih nejasnoća i usklađivanja sa mjerodavnim nacionalnim pravom. Kao najvažnije je istaknuti je da je s obzirom na ovaj zakon zadržani su rokovi zastare izvršenja maloljetničkog zatvora iz Zakona o sudovima za mladež. Predložena izmjena više se veže na ovlasti za vezivanje maloljetnika samo uz kaznena djela nasilja već je ono dozvoljeno i neovisno o vrsti kaznenog djela ako je sami maloljetnik opasan ili za sebe, okolinu, tuđi život i sigurnost. Ovo što nam je državni tajnik i naglasio vezano za izmjene, vezano u pogledu dostave odluka i drugih dopisa samim maloljetnicima i u odnosu na prvo čitanje i prijedlog zakona predlagatelj je u tekstu konačnog prijedloga izmijenio i dodao. Slijedeće što je bitno za naglasiti, a to je novi Članak 2. kojim se mijenja Članak 5. stavak 2. kojim se propisuje da se odgojna mjera upućivanja u odgojnu ustanovu koja se u pravilu izvršava u ustanovi socijalne skrbi može izvršavati i kod udomitelja koji obavlja specijalizirano udomiteljstvo za djecu po posebnom propisu sukladno njihovom pojedinačnom programu postupanju te u Članku 10. kojim se dodaju stavci 53a. i 53b. precizirana su prava maloljetnika obuhvaćena poukom o pravima na način kojima se daje pravo na dostavu i uručenje pouke o pravima maloljetnika kao i pravo na pratnju maloljetnika propisano za drugu odgovarajuću odraslu osobu. Znači ovdje je prošireno u članku vezano na samoga posebnoga skrbnika. Što se tiče Članka 14. kojim se propisuje liječnički pregled uhićenog maloljetnika određena je druga odgovarajuća odrasla osoba koja je ovlaštena zahtijevati sami takav pregled. Što se tiče konačnog prijedloga zakona obuhvaćene su izmjene i dopune Članka 37., 39. i 40. kojima se ovaj zakon usklađuje s odredbama Zakona o sudovima o nadležnosti Visokog kaznenog suda RH. Slijedom svega navedenoga i vezano i za ove izmjene koje su nastale između ova dva čitanja Klub HDZ-a predlaže da usvojimo ovakav konačni prijedlog. Hvala. Idemo sad na Klub zastupnika SDP-a, poštovani kolega Peđa Grbin. Izvolite. Zahvaljujem poštovani gospodine predsjedniče. Uvaženi gospodine državni tajniče, uvažene kolegice i kolege, na prvi pogled jedna tehnička izmjena, izmjena koja je prije svega objašnjena kao potreba usklađivanja sa pravom EU. I to nije sporno, doista je u jednom dijelu ovaj zakon potrebno uskladiti sa pravom EU i Klub zastupnika SDP-a takve izmjene podržava. Ove izmjene osigurat će dodatne, dodatna procesna jamstva i zaštitu maloljetnika koji su okrivljenici u kaznenom postupku i normalno da taj dio svakako podržavamo. Međutim ovaj zakon nije samo to. Ovaj zakon nije samo usklađivanje sa pravom EU, ovaj zakon je više od toga. Ovaj zakon je ušao u materiju i način postupanja i sudovanja prema maloljetnicima koji od Hrvatske nije zahtijevala EU. Prije svega jedna primjedba o kojoj ćemo puno više govoriti kada budemo malo kasnije danas govorili o Zakonu o kaznenom postupku, a to je Visoki kazneni sud. Nepotreban sud, štetan sud koji hrvatskom pravnom poretku neće donijeti ništa dobro, ali tu ću stati i ponovit ću još jednom. Međutim ovdje je u zakon uvedena jedna odredba za koju nisam siguran da joj je u ovom zakonu mjesto. Naime, prijedlogom zakona predviđaju se izmjena odredbe o ispitivanju maloljetnika. Dosadašnjim Zakonom o sudovima za mladež bilo je predviđeno da se ispitivanje maloljetnika može provesti samo pred državnim odvjetnikom. Državno odvjetništvo pretpostavljam da svi znamo je posebna služba koja je i Ustavom zadužena za progon počinitelja kaznenih djela. Državni odvjetnici su pravnici, državni odvjetnici su pravnici sa višegodišnjim iskustvom koji su morali proći čitav niz treninga i priprema kako bi mogli sudjelovati u postupcima ispitivanja okrivljenika, a oni koji se bave ispitivanjem i sudjelovanjem u postupku u koji su uključeni i maloljetnici moraju proći još dodatan trening i prilikom njihovog imenovanja i izbora vodi se posebna briga o tome da na te pozicije dolaze samo ljudi koji su i senzibilizirani i spremni za ovakav rad. Svako tko je sudjelovao u kaznenom postupku prema maloljetnicima zna da kazneni postupak prema maloljetnicima zahtjeva poseban i drugačiji pristup nego redovan kazneni postupak. Zbog toga mi je potpuno dvojbeno što su ovim zakonom predviđene dvije stvari. Prvo da će se postupak ispitivanja maloljetnika moći provoditi pred policijom, a uz svo dužno poštovanje prema policajcima, prema hrvatskoj policiji nisam siguran koliko je hrvatska policija senzibilizirana u odnosu na Državno odvjetništvo u postupanju sa maloljetnicima, nisam siguran niti koliko je obučena i pripremljena za ovo, da li su provedene posebne radnje kako bi se policija pripremila za novi posao koji joj se daje. I drugo, posebno problematično, do sada je u zakonu bilo predviđeno da se svako saslušanje maloljetnika, pa i pred državnim odvjetnikom, jer je to do sada bilo jedino predviđeno mora audio-vizualno snimiti. Sada je ta odredba iz zakona ispuštena. Poštovane kolegice i kolege, prepustili smo ispitivanje maloljetnika policiji i ispustili smo iz zakona odredbu da ako takvo ispitivanje nije audio-vizualno snimljeno će se isto smatrati nezakonitim dokazom. Uz svo dužno poštovanje, mislim da svima koji imalo razmišljaju o ovome i koji imalo znaju o pojedinim tehnikama postupanja policije prema okrivljenicima ovo ukazuje da ćemo imati malo povećan broj priznanja i za kaznena djela koja nisu počinjena od strane tog maloljetnika. Predlažem, da uvaženi predlagatelji još jednom razmotre ovu odredbu i da predlože kao amandman Vlade njenu izmjenu, a osobno nisam siguran da ću ovaj zakon moći podržati ako ovako odredba ostane u njemu. Treći klub je Klub zastupnika GLAS-a i poštovani kolega Goran Beus Richembergh. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, predstavnici Vlade kao predlagatelja, Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima za mladež je materija koju ćemo podržati. Međutim, želimo iskoristiti ovu priliku, ukazati na činjenicu da predlažući ove izmjene i dopune predlagatelj nije napravio nešto u dobroj vjeri, a to je podastro nam informaciju kako zapravo stoji stvar kad je riječ o sudovanju mladeži odnosno kad je riječ o evidenciji kaznenih djela da vidimo što se zapravo u društvu događa, da li postoje neki trendovi koji su pogoršanje ili stagnacija ili poboljšanje u odnosu na prijašnje situacije. Naime, za očekivati je da socioekonomski odnosi u društvu itekako utječu i na stupanj devijantnog ponašanja, pa i počinjenja kaznenih i prekršajnih djela kad je riječ o mladeži. Svi elementi koje proučavamo u analizi društva su takvi da zapravo ne idu u korist smanjenju počinjenja prekršajnih kaznenih djela nego povećanja, prije svega izloženost siromaštvu, izloženost nezaposlenosti, a onda i nefunkcioniranju ukupnog sustava socijalne skrbi. Želimo iskoristiti ovu priliku i ukazati na nekoliko elemenata toga sustava koje moramo osnažiti jer sudovi za mladež su praktički predzadnja instanca kad je riječ o izloženosti mladih različitim rizicima i počinjenju kaznenih djela, daleko bi bilo pametnije, svrsishodnije, u konačnici i jeftinije učiniti sve da se prevencijom smanji prostor u kojemu dolazi do, do ovih društvenih pojava. U tome smislu postavlja se pitanje što smo učinili da sustav domova za nezbrinutu djecu bude bolji? Dakle, što smo učinili da djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi imaju socijalni, dakle društveni nadzor i društvenu pomoć? Što smo učinili da osnažimo institute posvajanja i udomiteljstva? Što činimo da suci na sudovima za mladež, da svi oni koji su uključeni u ovaj postupak, budu dovoljno kvalificirani i svjesni osjetljivosti materije? Kao što reče kolega Grbin, nije ista stvar kada se provodi postupak nad maloljetnikom i nad punoljetnikom, punoljetnici uglavnom znaju sva svoja prava i njihova se prava uglavnom više štite nego dječja. S druge strane postavlja se pitanje u kom stanju nam je sustav centara za socijalnu skrb koji su također u ovom postupku iznimno važni elementi i važna stanica u procjenjivanju situacije kad je riječ o djelovanju sudova za mladež. Ne samo ova materija nego i mnoštvo drugih pitanja o kojima smo raspravljali u ovome domu zadnje 2.g., nažalost potaknuti skandalima, aferama, pa i teškim počinjenim kaznenim dijelima, ubojstvima, kriminalom koji je razotkrio da mnogi centri za socijalnu skrb nemaju dobar kapacitet, nemaju dovoljno niti sredstava, niti ljudi, dakle kadrova, da nisu dovoljno ni zaštićeni, pa smo morali pribjeći mjeri proglašenja djelatnika centara za socijalnu skrb službenim osobama, dakle govori da je taj sustav ranjiv i normalna država, a prije svega pametna Vlada bi stavili akcent na tu problematiku i učinili sve da se u proračunu osigura dovoljno sredstava da centri za socijalnu skrb mogu obavljati sve svoje funkcije. Ako nismo svjesni da je pitanje funkcioniranja sudova za mladež, a i samo sudovanje kad su mladi ljudi u pitanju odnosno konkretno maloljetnici, da je to samo dio ukupne priče i da tu treba razviti funkcionalne politike, onda zapravo gasimo vatru na različitim mjestima i to pojedinačno malim kantama, to samo može omogućiti da ta vatra i dalje gori. podvući crtu, napraviti analizu postojeće situacije u svim elementima koji govore o rizičnosti, kojima su izloženi djeca i mladi i vidjeti što se sve može napraviti u sustavu prevencije, u sustavu praćenja, pravilnog evoluiranja i skrbi o djeci i mladima koji su izloženi rizicima, pa onda i izazovima koji ih nerijetko odvode s druge strane granice zakona, ne može i nije nam svejedno. Imali smo slučaj da se jednako postupanje prema djetetu kao prema odrasloj osobi i to djetetu s posebnim potrebama završilo tragično jer netko nije imao poseban senzibilitet prema tom konkretnom slučaju, ne može se dijete od 16.g. tretirati jednako i ne može se dozvoliti da cijeli sustav u svojim elementima u potpunosti ne funkcionira. I ovaj zakon govori o tome da maloljetnici u postupku saslušanja provođenja istrage imaju određena prava, ali nema ovdje nikakvih instrumenata koji jamče da će to pravo biti i ostvareno, od toga, od prisutnosti roditelja, staratelja ili druge odrasle osobe, pa nadalje, prilikom ispitivanja, prilikom provođenja istražnih radnji, što to znači ako je to u najboljem interesu djeteta? Tko to procjenjuje? Sudac? Tada je već kasno. Ako nismo svjesni toga, vi znadete da se, da se odrasle osobe puno lakše štite, puno lakše dolaze do informacija o svojim pravima, kod maloljetnika koji su nerijetko otišli iz škole, izišli iz sustava odgoja i obrazovanja, koji su nerijetko na ulici, koji su nerijetko socijalno potpuno nezbrinuti ili dolaze iz potpuno disfunkcionalnih obitelji ili ne žive sa roditeljima ili starateljima ili žive, ali bez njihova nadzora. Ne možemo govoriti o tome da di ta djeca koja su zabrazdila u počinjenje prekršaja i kaznenih djela znaju sve o svojim pravima koje imaju pred zakonom. Jer pred zakonom su svi jednaki. Tu nema presumpcije krivnje, nego presumpcije nevinosti. Svakome treba omogućiti jednake uvjete kada se brani, a djeca su posebno osjetljiva skupina jer nemaju one mehanizme koje ima osoba koja je već punoljetna. Da, sudovi pokrivaju one i koji su stariji od 18 godina, a mlađi od 21, ali u mnogim slučajevima ovdje je riječ zapravo o djeci i zato apeliram da se na razini Vlade, dakle interresorski pitanje izloženosti djece i mladih, prije svega maloljetnika, počinjenju različitih prekršaja i kaznenih djela, a onda i cijeli sustav koji treba skrbiti o prevenciji, pa onda i o monitoringu, palijativi, dakle da se napravi dobra analiza i da se stvori jedna konzistentna, koherentna državna politika koja će uključiti 4 ili 5 resora, od odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi, pravosuđa, unutarnjih poslova i ostalih. Moramo biti svjesni da je to posebno ranjiva skupina prema kojoj društvo ima, a onda i država jer je za to plaćena, posebne obveze. U tom smislu pozivamo kao Klub GLAS-a, Vladu da jednu interresorsku radnu skupinu osnuje i da napravi kvalitetnu i dobru analizu i da nas tijekom sljedeće godine izvijesti o ukupnome stanju kako bismo i kao zakonodavac mogli dati vjetra u leđa Vladi da donoseći nove propise, da li strategije, akcijske planove ili nešto u toj razini, poduzmemo svi zajedno više kako bi se smanjio prostor rizika, a onda i broj onih koji počinjavaju prekršaje i kaznena djela, u tako ranoj dobi kao što je dječja. Jer malo tko od te djece je izložen socijalnoj marginalizaciji svojom voljom. Do toga u mnogo slučajeva, u velikoj većini, da ode ukupni socijalni odnosi u društvu, ukupna nebriga sustava i nesposobnost i nemogućnost roditelja da obave svoju funkciju. Tu država mora imati alternativne odgovore jer govoriti o demografskoj obnovi, govoriti o demografskoj politici, a ne skrbiti o djeci na pravi način i ne učiniti sve da se spasi svako dijete od rizika prelaska granice zakonitosti je zapravo licemjerno jer mi i tu djecu zapravo gubimo. Ako nismo u stanju sagraditi sustav koji će u maksimalno velikom broju slučajeva omogućiti toj djeci da se vrate u normalan život, da se vrate u sustav obrazovanja, da se vrate u svijet rada, da se odmaknu od te granice nezakonitosti i da funkcioniraju kao članovi zajednice odgovorni, kao obiteljski ljudi, sutra roditelji, onda nismo napravili ništa. Idemo sada na pojedinačnu raspravu, prvi je na redu poštovani kolega Gordan Maras. Izvolite. Hvala lijepo kolegice i kolege. Ovo je sigurno jedna vrlo značajna tema i u potpunosti se slažem i sa raspravom kolegom Beusa Richembergha o važnosti teme i osjetljivosti teme pogotovo kada živimo u društvu koje možemo nazvati svim drugim epitetima osim da je društvo pravedno. Znači nažalost mi vidimo iz dana u dan određene nepravde koje se dešavaju našim sugrađanima, djeca to gledaju, djeca također, na svojoj koži vide i osjete mnoge nepravde koje se dešavaju, standarde koji nažalost u Hrvatskoj se gledaju pozitivno i vrijede kada gledate koaliciju koja je sastavljena o prevare birača i žetončića, kakvu poruku šaljemo kao društvo djeci kada gledate gradonačelnika Zagreba koji se ponaša sa imovinom grada kao da je njegova? Neodgovorno, netransparentno, itd., kakvu poruku šaljemo djeci? I normalno je da, ja bih rekao u zakonima koji ovdje u HS-u usvajamo, djecu treba posebno štiti i ukoliko se ti zakoni mijenjaju treba biti vrlo oprezan u kojem to smjeru ide. Kao što je rekao kolega Grbin u samom postupku, djeca moraju bit zaštićena više nego neki drugi potencijalni osumnjičenici za neko kazneno djelo i osobe koje su prijavljene i sa te strane meni je također, neprihvatljivo da se taj standard unizuje, odnosno da ovo što je rekao kolega Grbin da je moguće razdvojiti sada postupak da uopće ljudi iz DORH-a u njemu ne sudjeluju ispitivanja da vrši isključivo policija i sa druge strane, da se to ne evidentira i da ćemo imati možda jednu situaciju koja u ovom trenutku, u ovom trenutku nije, a kada pogledate statistiku i prijava i kaznenih djela koja su prijavljena i koliko je tih uopće kaznenih djela završilo sa određenim postupcima pred sudovima, vidimo da je to jedan vrlo značajan broj, znači oko 1500 maloljetnih osoba se prijavi za određena kaznena djela i svega 300-400 to, od tih kaznenih djela od tih osoba završi prijavom pred sudovima. Znači postotak prijavljenih i onih koji završe u određenom postupku je debelo u korist onih koji na kraju iako su prijavljeni ne završe sa postupkom pred sudom. Da li je intencija ovo što je rekao i kolega Grbin da se napravi određena efikasnost i da bude više, više priznanja, određenih stvari koje bi onda dovele do toga da ima više osoba koje su prijavljene pred sudovima, ja se nadam da nije taj slučaj.

Jer budimo iskreni kada gledamo cijeli sustav koji je napravljen kako bi na kraju krajeva djecu koja naprave određeno kazneno djelo pomogli i na neki način rehabilitirali u određenim stvarima, tu treba više ulagati. Znači kada govorimo o tome uložimo više u socijalne radnike i socijalne radnice koje rade sa tom djecom, a ne da ti ljudi za mizerne plaće de facto pomažu djeci, unose se svi u taj posao od jutra do sutra jer tu se ljudi uopće ne štede i pokušavaju pomoći djeci da nađu neki svoj prostor pod suncem, to bi bilo recimo nešto što bi bilo korisno da država više uloži i investira, a ne da ljudi rade za minimalne plaće vrlo odgovorne i društveno korisne poslove ili primjerice da uložimo više u obrazovanje i sustav obrazovanja na način, vidimo koju smo dramu imali sada u proteklih nekoliko mjeseci vezano uz štrajk učitelja šta je na kraju rezultiralo zadovoljavajućim povećanjem plaća. Ali to je samo prvi korak, reforme nema ni blizu. Znači to su stvari koje su po meni puno važnije kako bi taj problem tretirali i kako bi na kraju poslali poruku šta nam je važno. Jer još jednom kažem, u našoj državi nažalost djeca svakim danom gledaju da pravde i pravednosti nema od rekao sam ovog Sabora do drugih svih situacija, do sudova i primjerice ove nevjerojatne situacije koja se sada dešava da predsjednica Republike uporno u svojoj kampanji forsira vojne osobe na svojim reklamama iako ju je DIP upozorio na to, ali DIP ne radi dalje. Ja sam očekivao da će DIP neku službenu odluku donest na svojem tijelu, a ne da će neko nazvati u stožer predsjednice jer ona nastavlja sa takvim reklamama gdje su časnici na njima. Umjesto da recimo predsjednik Vrhovnog suda koji je čelnik DIP-a sazove sjednicu, zauzme stav i obavijesti javnost o tome on to izbjegava napraviti. I djeca vide na svakodnevnom primjeru i svi mi ostali koji to pratimo kako nismo svi isti, kako de facto jedna institucija koja bi trebala zaštititi cijeli postupak vrlo važan izbora za predsjednicu ili predsjednika RH de facto DIP omogućuje predsjednici Republike da se koristi nedopuštenim sredstvima, a to je da koristi vojsku u svojoj kampanji. I već drugi, treći oglas koji gledamo na internetu to pokazuje, a DIP šuti. Još uvijek dajem evo dajem šansu DIP-u ponovo sam ih upitao šta će napraviti po tom pitanju, a ne da mi HDZ-ovka Lovrin odgovori da su oni telefonski upozorili stožer. I kaže nije aktivna kampanja na Facebooku, nije više na Facebooku ali sada je na Indexu, tako da ste strane gospođo Lovrin nije tamo da HDZ štitite nego da štitite cjelokupni postupak. I sa te strane kada gleda čovjek normalno je da ta pravednost se ne preslikava i na ja bih rekao druge sfere društva odnosno u ovom slučaju kada govorimo o maloljetničkim sudovima i primjer koji dajemo na taj način nije dobar jer očito i djeca isto gledaju da nisu svi u identičnoj poziciji u RH. Postoje oni koji su povlašteni i oni koji su zaštićeni, a nažalost trebali bi svi biti u istoj situaciji. I na kraju, evo još jednom, nadam se da će prihvatiti ove argumente predlagatelj vezano uz određene postupke tijekom provođenja cijelog postupka vezano uz maloljetne osobe koje je izrekao kolega Peđa Grbin u svojoj raspravi i da će napraviti sve da maloljetne osobe budu zaštićenije jer kao što je rekao kolega Beus Richembergh, stariji znači punoljetne osobe imaju i puno više iskustva i znanja i dostupnije su im određene stvari i iz jedne životne pozicije mogu se puno lakše u toj situaciji snaći nego što se mogu snaći djeca koja imaju 15,16,17 godina i koja jednostavno zaslužuju da im se omogući da na neki način imaju povoljniju poziciju, ali sa druge strane naravno i zbog statistike koja govori da od 1.500 prijavljene djece na razini godine koju imamo u RH svega 380 do 400 završi određenim postupkom koji završi pred sudom. I sa te strane to dovoljno govori o tome da se tom problemu mora prići na jedan vrlo pažljiv način, na način da se prava te djece ne ugroze jer se u velikoj većini slučajeva radi o malim i beznačajnim djelima koji na kraju treba iskoristiti da djeca shvate pouku i da ih se na neki način kao društvo usmjeri da na kraju postanu korisni članovi našeg društva. A nažalost, još jednom kažem u Hrvatskoj tih primjera na najvišim razinama vlast ima koliko hoćete gdje se šalje upravo suprotna poruka i mislim da dok takve stvari ne promijenimo da će se vrlo teško i situacija među djecom i mladima u Hrvatskoj promijeniti. Hvala vam lijepo i nadam se da ćete prihvatiti ove primjedbe. Izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicima. Kad govorimo o drugom čitanju ovog zakona koji je danas na plenarnoj sjednici, onda pratimo kronologiju ove teme i u Europskoj komisiji i kako je došlo do ove direktive koju danas inkorporiramo u ovaj zakon.

To je jako bitna činjenica koja je obuhvaćena ovim zakonom zato što često dođe do značajnih promjena u odnosu na postojeće podatke kao i obveza da se na sjednicu pozove

Kad govorimo o porastu kriminaliteta među maloljetnicima, onda moramo baratat s brojkama pa reći da je to 12 do 15% ukupnog udjela što je zapravo gotovo pa identično u odnosu na ostale europske zemlje odnosno na europski prosjek. Ako postavimo pitanje zašto nam se čini da ima sve više maloljetničkog nasilja iako podaci govore da je suprotno, onda treba napraviti distinkciju između vršnjačkog nacilja i kriminaliteta među maloljetnicima i odgovor je da ako zapravo govorimo o kriminalitetu odnosno maloljetničkom kriminalitetu, dakle prekršajnim i kaznenim djelima, onda tu nema porast a ako govorimo o vršnjačkom nasilju onda je to jedna druga kategorija koja se gleda po drugim parametrima. Podaci sa sudova dakle pokazuju da nema porasta kriminaliteta, naprotiv ono što je istaknula i sutkinja Lana Peto Kujundžić nedavno u svom intervjuu, rekla je da zadnjih 5 g. zapravo bilježimo znatno smanjenje stope kriminaliteta maloljetnika. Ono što je bitno naglasiti kad govorimo o ovom zakonu, kad god su u pitanju maloljetnička kaznena ili prekršajna djela, trebalo bi prije svega proučiti, razmotriti i u fokus staviti obitelj odnosno odnose u obitelji jer gotovo je to uvijek uzročno-posljedično pitanje. Nekad je dijete koje je počinilo kazneno ili prekršajno djelo prije toga bilo žrtva, to je vrlo kompleksna tema i ovaj zakon zapravo istovremena treba pomiriti dijete koje je žrtva i dijete koje je počinitelj odnosno ne učinit od počinitelja žrtvu ili obrnuto a da ne spominjemo neke mučne priče o cyber bullingu, bullingu itd., vršnjačkom nasilju. Dakle, agresivna ponašanja djeteta, s time se slažu svi stručnjaci i zainteresirani za tu temu se detektiraju još u vrtiću odnosno u predškolskoj sobi i ako takvo ponašanje prolazi iz godine u godinu tijekom osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja neprimijećeno, naravno da će eskalirati u nekoj tinejdžerskoj ili pubertetskoj dobi i onda ćemo imati svi problem, prije svega obitelj i oni koji su nadležni za to dijete. Dakle dobro je da se maloljetnicima najčešće izriču izvan zavodske mjere i to su prije svega odgojne odnosno obrazovne mjere, to su tzv. posebne obveze, pojačana briga i nadzor odnosno tzv. preodgoj, ja bi to kolokvijalno rekla a da se maloljetnički zatvor izriče samo iznimno kada se ovim drugim tzv. sankcijama ili odgojnim mjerama ne može djelovati, obično je riječ o starijim maloljetnicima kod kojih nažalost ove odgojne mjere ne rezultiraju adekvatnim rezultatima. Ono što je bitno naglasiti, često djeca naročito mlađi maloljetnici, nisu svjesni svojih postupaka, čak i kad riječ o kaznenim postupcima a posebice kad riječ o prekršajnim djelima i onda treba naglasit da cilj ovog zakona nije kažnjavat maloljetnike i s tim se slažu svi stručnjaci i to je i smisao ove direktive i drugih direktiva jer se uvijek vodi računa o Konvenciji o zaštiti prava djeteta i o drugim pozitivnim propisima EU-a i naravno, naše zemlje. Dakle maloljetnik odnosno naročito mlađi maloljetnik, dijete, prije svega treba osvijestiti svoje ponašanja, ako je ikako moguće bez da ide na sud, ako to naravno nije nužno. Dakle ono što je cilj je djelovati u simbiozi i socijalni radnici i pedagozi i psiholozi i naravno prije svega pomoći tom maloljetniku da osvijesti svoj postupak odnosno djelo naročito ako je riječ o prekršajnim djelima a onda djelovati pozitivno i na tu obitelj dakle na odnose u obitelji osim ako ti odnosi u obitelji odnosno ta obitelj nije ujedno i ishodište problema. Ako je ishodište problema ta obitelj, e onda će se morati to dijete izuzeti iz te obitelji, izmjestiti kako se to kaže jer očito ta obitelj negativno djeluje na tog maloljetnika odnosno vlastito dijete. Dakle ono što treba naglasit, cilj nije kažnjavanje pod svaku cijenu i u prvom redu, cilj je odgoj zdravih maloljetnika odnosno zdravih pojedinaca koji će danas-sutra biti ravnopravni članovi društva i cilj je jačanje njihove društvene odgovornosti i ako govorimo o pojedinačnim slučajevima, naravno da će uvijek neki pojedinačni slučaj završiti u medijima i onda ćemo gledati kroz prizmu tog pojedinačnog slučaja međutim svaki pojedinačni slučaj treba gledati kao pojedinačni slučaj i za svaki taj slučaj treba dati procjenu tog maloljetnika ali i procjenu i cijele obitelji, i roditelja odnosno staratelja ili odgajatelja kako bi se vidjelo postoji li uzrok za to ponašanje upravo u toj obitelji odnosno u toj sredini gdje se taj maloljetnik nalazi i taj uzrok treba otkloniti paralelno sa kazneno-pravnim postupkom. I slažem se sa onim stručnjacima koji kažu da je svaki slučaj drukčiji i svaki maloljetnik je specifičan i svaka obitelj odnosno zajednica u kojoj dijete odrasta ima svoje specifičnosti baš kao i svaka obitelj.

Prvi je kolega Maras. Izvolite. Kolegice Irena, nadam se da ste, da se slažete sa našom konstatacijom vezanom uz ponašanje prema maloljetnicima i ovaj, ovo snizivanje standarda vezano uz ispitivanje koje smo imali do sada i ja podržavam vašu, vašu zabrinutost odnosno želju da se više usmjerimo u socijalni rada prema mogućim osobama znači maloljetnicima koji su počinili određena djela i nadam se da imamo tu vašu podršku u tome da se ti standardi koji su bili do sada ostanu na istoj razini. Znači ukoliko postoje ljudi koji su osposobljeni u DORH-u da vrše takvu vrstu ispitivanja, da to sada ne moramo prebacivati na policiju s obzirom na ja bi rekao opravdanu zabrinutost da li je policija adekvatno pripremljena za taj oblik posla. Uvaženi kolega Maras niti jedna od 4 izmjene koje se tiču kazneno-pravnog postupanja maloljetnika, a koja je došla iz Ministarstva pravosuđa nije išla prema snižavanju standarda, upravo suprotno. Možemo samo reći da su te izmjene možda išle presporo ili da one nisu još do kraja provedene onako kako bismo željeli, ali niti jedna od tih izmjena nije išla prema snižavanju standarda, upravo suprotno.

Hvala predsjedniče. Kolegice Vuksanović u većini rasprava ste napomenuli upravo i benefite same implementacije Direktive vijeća, ali i osvrnuli ste se isključivo na prevenciju što mislim da je jedini lijek vezano upravo za kaznena djela koja su vezana za mlade, mladež, posebice maloljetnike, a i tu se vraćamo na ono prvobitno. Nećemo ništa riješiti tu se moram složiti s vama, sa nikakvim kaznama ili da suci budu rigorozni prema maloljetnicima u počinjenu ovakvih kaznenih djela i moramo se vratiti na to da moramo specijalizirat i sudove, ali i suce jer ovo je kompleksna materija koja se ne bavi samo, samo kaznenim zakonom, nego tu su uključene i druge institucije poput centra za socijalnu skrb. Tako da mislim da preventivni faktor ovoga zakona i općenito ove negativne pojave u društvu moramo riješiti isključivo edukacijom i samim sudaca, ali i ustrojavanjem posebnih odjela koji će se baviti isključivo sa mladima i maloljetnicima u ovakvim postupcima. Uvaženi kolega slažem se, prevencija je bitna, multidisciplinarni pristup je uvijek bitan kad su maloljetnici u pitanju. Ovdje sjede neke drage kolegice s kojima sam ja vrlo rado surađivala i koje su vrlo svjesne ove materije i koje i kolega odnosno državni tajnik, da ne bude da sam samo prozvala kolegice i koje predano rade na ovoj materiji i koje su svjesne svih ovih stvari koje smo mi sada izgovorili u ovoj kratkoj pojedinačnoj raspravi. I ja sam sigurna da daju sve od sebe da još više poboljšaju kazneno-pravne postupke, naravno prije svega u interesu naše djece i u interesu toga da prije ili kasnije dođemo na tu razinu da više ne možemo razgovarati kolokvijalno i paušalno da se nečija prava zanemaruju zato što kao što sam rekla uvijek postoje pojedinačni slučajevi, ali ako gledamo kazneno-pravnu materiju na razini države onda mi možemo reći da što se tiče ove materije mi imamo gotovo pa odlično uređeno ovu materiju [[Upadica: Hvala.]] i to nije moje mišljenje, nego mišljenje stručnjaka. Sada bi u ime Vlade predlagatelja završno obraćanje državni tajnik poštovani Juro Martinović. Izvolite. Hvala vam gospodine predsjedniče sabora. Zastupnice i zastupnici, dakle ja moram na kraju kratko pojasniti neke stvari s obzirom da je procedura donošenja zakona specifična, dakle vi ste ti koji dajete zadnju riječ, vi svojim rukama usvajate ili ne usvajate nekakav zakonski dokument koji Vlada pošalje vama. Ali moram radi, radi istine usporediti ovo, ove kratke diskusije sa onom pričom o maloj laži koja se pusti, ona ide ulicama i postaje sve veća i sve je više uvećavaju svi oni koji o njoj pričaju. Dakle, ovdje je kolega, uvaženi kolega Peđa Grbin iznio nešto što u zakonu ne postoji. Dakle, što nije zakonsko rješenje koje smo mi ponudili. Dakle, u radnoj skupini za izradu ovog zakonskog dokumenta sjedili su svi relevantni ljudi koji se bave maloljetničkim kriminalitetom u ovoj državi. Dakle, uvaženi i istaknuti državni odvjetnici, uvaženi suci koji se bave maloljetničkim kriminalitetom i katedra koja je specijalizirana za ovu vrstu kriminaliteta, katedra iz Rijeke sa njihovom docenticom koja se specijalizirano bavi ovom problematikom i naravno skupina ljudi iz Ministarstva pravosuđa u kojoj sam bio i ja. Kakva bi to struktura bila ljudi, dakle a sve smo stavove na radnoj skupini donijeli jednoglasnim stavom sa, najvažniji dakle, važnim ciljem da poboljšamo poziciju maloljetnog okrivljenika i osumnjičenika u kaznenom postupku. Naravno da se sve radnje u odnosu, sve te prve radnje snimaju, dakle nije istina da je procesna norma takva da se ispitivanje maloljetnika neće snimati, ono će se snimati kolega Grbin i pred policijom po pravilima Zakona o kaznenom postupku koji se u ovoj materiji primjenjuje kao supsidijarni zakon. One radnje koje će policajci radi, oni su i do sada radili puno manje formalno uređeno, u puno manje formalno uređenoj proceduri oni su ispitivali maloljetne osumnjičenike, ispitivali su ih bez ikakvih procesnih jamstava. Dakle, ovim zakonom se daju sva procesna jamstva tim mladim ljudima, odvjetnik, stručne osobe i naravno snimanje te radnje. Do sad smo imali obavijesne razgovore koji su onda bili podložni i vi kao odvjetnik znate ali i ja, i nekim manipulacijama. Dakle nije zgodno, nije ispravno jednostavno kroz prizmu politike sumnjati u sve što se radi u ovoj zakonodavnoj aktivnosti. Dakle, učinili smo sve, uvjereni smo da smo popravili institut, da smo popravili poziciju maloljetnog okrivljenika u postupku, to je naša obveza kao članice EU-a, to je naša obveza kao članica Vijeća Europe, to smo mi učinili u procesnim zakonima i u odnosu na punoljetne okrivljenike. Dakle tvrditi da to nismo napravili ovdje bez valjane argumentacije samo tvrdnjom kako smo pogoršali poziciju, jednostavno je nekorektno i nije prihvatljivo. Poboljšali smo poziciju ovim zakonskim dokumentom maloljetnika kao okrivljenika u postupku i nadamo se da će to praksa, sudska praksa pokazati. Tri replike imamo, poštovani kolega Grbin, izvolite. Sve ovo što ste sada izrekli, ne demantiram ja nego demantira prijedlog zakona koji je upućen u praksu. Čl. 76. dosadašnjeg Zakona o sudovima za mladež, stavak 3. Ako je ispitivanje maloljetnika provedeno protivno stavku 2. ovog članka, znači bez audio-vizualnog snimanja, zapisnik o ispitivanju maloljetnika ne može biti upotrebljen kao dokaz. Taj stavak ste iz zakona obrisali. Čl. 76. stavak 1. Ispitivanje maloljetnika je prva dokazna radnja koju će provesti državni odvjetnik. Tako je bilo do sada, čl. 76. od sada ispitivanje maloljetnika provodi policija. Dakle poštovani kolega, ne demantiram vas ja, demantira vas zakon a policija je i do sada ispitivala maloljetne osobe međutim taj dokaz nije mogao biti upotrebljen u kaznenom postupku jer se smatralo da za to ne postoje jamstva osiguranja ... [[Govornik se ne razumije.]] položaja okrivljenika. Uvaženi kolega Grbin, vi jednostavno niste u pravu kod ovih svojih teza. Dakle vi jednostavno ili nećete ili ne razumijete da se Zakon o kaznenom postupku supsidijarno primjenjuje u ovoj materiji i da smo mi brišući taj stavak 2. u biti ostavili da se primjenjuje ZKP kao takav. Dakle ovo o čemu govorite, o obavijesnim razgovorima, pa naravno, svi oni koji su završili Pravni fakultet, znaju da obavijesni razgovori nisu bili dokaz, dakle ali u tom postupanju je dakle moglo biti zloporaba o kojima vi danas govorite. Mi danas imamo formalno uređenu radnju koja će se provoditi po ZKP-u uz nazočnost svih stručnih osoba i naravno branitelja, što je najvažnije u najranijoj fazi postupka. Kolega Bačić, izvolite. Poštovani državni tajniče, evo samo za kraj jedno pitanje, jel smatrate da je dovoljno detaljno regulirano od same pretpostavke i uvjeti koji omogućavaju da se 19-godišnjaku sudi kao maloljetniku ili to isključivo prepuštamo samim sudovima kao njihovo diskrecijsko pravo? Kolega, moram reći iskreno da vas nisam razumio što ste pitali. Idemo onda na treću repliku, kolega Maras, izvolite. Hvala lijepo. G. Martinović, moram priznat da nam ne zvučite uvjerljivo, znači brisali ste nešto šta je pisalo u zakonu i šta je davalo određene garancije o čemu je g. Grbin maloprije mene govorio, koje su postavljali standardi gdje su maloljetne osobe štićene u postupku na način da se određena radnja morala obavezno raditi, snimanje kada se vrši ispitivanje i sa druge strane kada to nije moglo biti rađeno u policiji. Mislim da ne trebam živopisno objašnjavat zbog čega se to u policiji ne bi trebalo na taj način raditi, svismo gledali i filmove kako se to radi, znači jedno je kad dođe osoba odrasla u tu poziciju a drugo je kad dođe dijete u tu poziciju pa ga ispituju dvojica policajaca, jedan dobar, jedan loš. Znači to se htjelo izbjeći, moram priznat da mi niste uvjerljivi i tražimo da vratite tu odredbe kako bi imali određenu sigurnost za maloljetne osobe.

Dakle, ne mogu ja vama objašnjavati kako treba iščitavati sve procesne zakone u jednoj cjelini da bi se shvatila ova norma. Dakle vi iščitate jednu normu, izbriše se jedan stavak i smatrate da smo mi sve time riješili naravno vi smatrate negativno.

Prvo ću nešto reći o razlozima i ciljevima, a i onome što smo napravili kada smo zahvatili izmjene i dopune Kaznenog zakona. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona već je prihvaćen u Hrvatskom saboru u pravom čitanju 29. studenog, a nacrt Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona ima pet ciljeva. Pooštravanje zakonske politike i kažnjavanja, propisivanje kvalificiranih oblika kaznenih djela za učin djela prema bliskoj osobi, proširenje definicije službene osobe, izmjena koncepta kaznenog djela silovanja, propisivanje jače kaznenopravne zaštite osoba koje obavljaju poslove od javnog interesa ili u javnoj službi, daljnje usklađivanje s Direktivom o suzbijanju seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije. U odnosu na ovaj naš prvi cilj pooštravanje zakonske politike i kažnjavanja ostvareno je na način da su predloženi viši posebni minimumi kazne zatvora za kaznena djela nasilja u obitelji, sakaćenja ženskih spolnih organa, tjelesna ozljeda prema bliskoj osobi, teške tjelesne ozljede opet prema bliskoj osobi, osobito teška tjelesna ozljeda prema bliskoj osobi, povreda djetetovih prava, viši posebni maksimumi kazne zatvora za kaznena djela bludne radnje i spolno uznemiravanje. Predložene izmjene rezultirat će snažnijom generalnom prevencijom, smanjit će prostor za primjenu instituta rada za opće dobro i uvjetne osude uz zadržavanje stjecanja za kazneno djelo nasilja u obitelji i tjelesne ozljede prema bliskoj osobi. Propisivanje kvalificiranih oblika kaznenih djela za učin djela prema bliskoj osobi u odnosu na kazneno djelo prijetnje i kazneno djelo nametljivog ponašanja, predložene izmjene rezultirat će strožnim kažnjavanjem za učin navedenih kaznenih djela prema bliskoj osobi te kaznenim progonom po službenoj dužnosti za ta kaznena djela. Također je kazneno djelo nasilja u obitelji prošireno u svom zakonskom opisu i to na način da je kao nova posljedica počinjenja uvedeno stanje dugotrajne patnje. U odnosu na naš treći cilj, proširit će se definicija službene osobe iz članka 87. stavak 3. KZ na način da će ista uz postojeći krug službenih osoba obuhvatiti stručnog radnika koji obavlja poslove iz djelatnosti socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja. Razlozi su vam poznati. Predložena izmjena imat će za posljedice snažniju kaznenopravnu zaštitu navedenih osoba npr. kaznena djela prisile prema službenoj osobi i napad na službenu osobu, ali i proširenu kaznenopravnu odgovornost navedenih osoba na ona kaznena djela koja mogu počiniti samo osobe koje imaju svojstvo službene osobe. Predlaže se drukčija koncepcija kaznenog djela silovanja.

Predložena izmjena imat će za posljedicu brisanje kaznenog djela spolnog odnošaja bez pristanka, koncept pristanka. U nacrtu prijedloga i dalje se predlaže po uzoru na koncept pristanka kako je bio definiran kaznenim djelom spolnog odnošaja bez pristanka iz članka 152. Propisivanje jače kaznenopravne zaštite osoba koje obavljaju poslove od javnog interesa ili u javnoj službi, to je naš peti cilj. Primjerice vozača koji obavljaju poslove javnog prijevoza putnika kroz novi članak 315.b KZ-a kojim se uvodi novo kazneno djelo prisila prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa ili u javnoj službi. Kazneno djelo neizvršenja sudske odluke iz članka 311. KZ iz 2011. godine dopunjeno je kao posljedica predloženih izmjena ZKP-a novim modalitetom počinjenja, tako će biti biće ovog kaznenog djela ostvariti onaj tko se ne pridržava samostalne mjere opreza koja mu je određena sudskom odlukom. Razlika između nacrta prijedloga i nacrta konačnog prijedloga zakona daljnje je usklađivanje s Direktivom suzbijanja seksualnog zlostavljanja, seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije u članku 161. stavak 1., mamljenje djece za zadovoljenje spolnih potreba. Dopunjuje se biće kaznenog djela na način namjera počinitelja ovog kaznenog djela može biti usmjerena i na počinjenje kaznenog djela iskorištavanja djece za pornografiju članak 163. stavak 1. i 2. KZ-a i iskorištavanje djece za pornografske predstave članak 164. stavak 1. KZ-a. izmjena je definicija pornografije iz članka 163. stavak 3. KZ-a na način da umjetnički, medicinski i znanstveni značaj materijala ne može dovesti do isključenja protupravnosti za kazneno djelo iskorištavanja djece za pornografiju ako taj materijal prikazuje pravo dijete ili realno prikazano nepostojeće dijete ili osobu koja izgleda kao dijete u pravom ili simuliranom spono eksplicitnom ponašanju. Kazneno djelo za iskorištavanja djece za pornografske predstave dopunjeno je definicijom pornografske predstave. Počinjenje kaznenog djela bludnih radnji pod uvjetom iz članka 154. KZ-a izdvojeno je u zasebni stavak 3. članka 155. Zaključno, u odnosu na Kazneni zakon propisano je stupanje ovog zakona na snagu 1. siječnja 2020. godine kao posljedica integriranog paketa izmjena kaznenog zakonodavstva.

Imali smo tri cilja, pooštravanje zakonske politike kažnjavanja, revizija pojavnih oblika nasilja u obitelji i proširenje kruga osoba na koje se zakon primjenjuje. Pooštravanje zakonske politike kažnjavanja ostvareno je na način da su predložene više novčane kazne i kazne zatvore za sve pojavne oblike nasilja u obitelji pri čemu su kazne gradirane na način da se višom novčanom kaznom i kaznom zatvora kažnjava onaj počinitelj koji ponovi obiteljsko nasilje ili ga počini u nazočnosti djeteta ili osobe sa invaliditetom ili osobe starije životne dobi. Također se kazna pooštrava i za zdravstvene radnike, djelatnike u ustanovama socijalne skrbi, osobe zaposlene u odgojno-obrazovnim ustanovama, stručne radnike zaposlene u vjerskim ustanovama, humanitarnim organizacijama i organizacijama civilnog društva te sve druge stručne osobe koje u svom radu dolaze u kontakt sa žrtvama nasilja u obitelji a koji ne prijave policiji ili Državnom odvjetništvu počinjenje nasilja u obitelji za koje su saznali u obavljanju svoga posla. Drugi cilj je redefinirano je tjelesno nasilje na način da je isto propisano kao primjena fizičke sile uslijed koje nije nastupila tjelesna ozljeda u sudsko-medicinskom smislu. Dakle razumijete da se radi o Prekršajnom zakonu tako će primjena fizičke sile, primjerice guranje ostati u prekršajnoj sferi dok će u kaznenu sferu ući oni slučajevi koji su uslijed primjerice prethodno navedenog guranja rezultirali tjelesnom ozljedom u medicinskom smislu. Krug osoba na koje je Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji ... [[Govornik se ne razumije.]] harmonizira prekršajno zakonodavstvo kojim je regulirana materija zaštite od nasilja u obitelji s kaznenom zakonodavstvom na način da se predloženom izmjenom omogućuje primjena ovog zakona na istovjetan krug osoba i Kazneni zakon pruža dodatnu zaštitu u slučaju počinjenja kaznenih djela vezanih uz nasilje u obitelji. Konačnim prijedlogom zakona predlaže se u cilju sveobuhvatnije praćenje pojavnih oblika nasilja u obitelji proširiti obvezu nadležnih tijela iz čl. 20. stavak 1. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji iz 2017. g. na prikupljanje podataka o primjeni KZ-a kao i proširiti ovlasti Povjerenstva za praćenje i unaprjeđenje rada tijela kaznenog i prekršajnog postupka te izvršavanja sankcija vezanih za zaštitu od nasilja u obitelji na davanje prijedloga i mišljenja u vezi sa primjenom Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji i KZ-a. Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji razlikuje se u odnosu na prijedlogu zakona u pogledu datuma stupanja na snagu, umjesto stupanja na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama, predlaže se stupanje na snagu 1. siječnja 2020. a kako bi datum stupanja na snagu ovog zakon bio usklađen sa datumom stupanja na snagu zakona o izmjenama i dopunama KZ-a i zakona o izmjenama i dopunama ZKP-a s kojim zakonima čini paket.

Konačnim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama ZKP-a predlaže se izmjene i dopune ZKP-a ciljevi kojih su usklađivanje domaćeg kaznenog procesnog zakonodavstva sa direktivom o pravnoj pomoći za osumnjičenike i okrivljenike u kaznenom postupku, ubrzanje kaznenog postupka, izmjenama i dopunama u odnosu na institut izuzeća, propisivanje koncentriranog izdvajanja nezakonitih dokaza na optužnom vijeću, drugačijim reguliranjem obligatornog istražnog zatvora, ubrzanjem rada policije, smanjivanjem nepotrebnog administriranja, brisanjem pripremnog ročišta u postupku za kaznena djela do 15 g. zatvora i brisanjem uvodnih govora, osnaživanje mjere opreza, propisivanjem nove mjere opreza, zabrane pristupa internetu i ... [[Govornik se ne razumije.]] instituta samostalne mjere opreza. U odnosu na tekst prijedloga zakona koji je u prvom čitanju prihvaćen u Hrvatskom saboru, u konačnom prijedlogu nastale su određene razlike. Kao npr. precizirane su odredbe kojima se propisuje teret dokazivanja i pravo na privremenu pravnu pomoć branitelja na teret proračunskih sredstava. Učinjene su izmjene odredba o istražnom zatvoru u domu kako bi se stvorile zakonske pretpostavke za uvođenje elektroničkog nadzora, elektroničke narukvice kojom se osigurava izvršavanje istražnog zatvora u domu s odgodom stupanja na snagu tih odredbi do 1. siječnja 2021. g. do kad bi se radilo na stvaranju tehničkih pretpostavki za ovaj novi institut u našu kaznenu sferu. Kazneni postupak je dodatno ubrzan i u odnosu na drugostupanjski postupak, pojednostavljivanje forme održavanja javne sjednice drugostupanjskog vijeća, više sudac izvjestitelj ne započinje sjednicu iznošenjem svog izvješća već sjednica započinje izlaganjem stranaka jasnijim propisivanjem postupanja drugostupanjskog suda kada ukida prvostupanjsku odluku zbog bitne povrede odredba kaznenog postupka i s tim u vezi preciziranje postupanja i prvostupanjskog suda u ponovljenom postupku nakon ukidanja presude. Po uputi drugostupanjskog suda postići će se dodatno ubrzanje postupka s posebnim ciljem da se smanji broj ukidnih odluka u istom predmetu odnosno višestruko vraćanje predmeta nižem sudu na ponovno odlučivanje. Još je preciznije uređena stvarna nadležnost Visokog kaznenog suda. Te su prilagođene prijelazne i završne odredbe kojima je propisano s obzirom na početak rada Visokog kaznenog suda postupanje sa predmetima koji su u tijeku. Obzirom na izmjenu i dopunu KZ-a koje su također u tijeku a imajući u vidu brisanje kaznenog djela spolnog odnošaja bez pristanka, izmjena u definiciji kaznenog djela silovanja, odredbe ZKP-a su izmijenjene u pogledu sudske nadležnosti i to na način da će od 1. siječnja 2020.g. kazneno djelo silovanja zajedno sa bivšim kaznenim djelom spolnog odnošaja bez pristanka biti u nadležnosti županijskih sudova. Naime po sada važećim pravilima nadležnosti, kazneno djelo spolnog odnošaja bez pristanka bilo je u nadležnosti općinskih sudova. Ovom izmjenom se dakle pruža još veći stupanj pravne zaštite žrtava kaznenog djela silovanja i to prenošenjem u nadležnosti na viši sud.

Hvala vam lijepo na pozornosti. Idemo na replike, imamo ih dvije. Prva je poštovana kolegica Jeckov. Izvolite. Zahvaljujem uvaženi predsjedniče. G. državni tajniče, ja ću se osvrnuti na Zakon o sprečavanju nasilja u obitelji i kako bi se ostvarila osnovna intencija ovog zakona koja podrazumijeva, kako ste rekli strože sankcije za nasilnike i kako bi se postigao efekt snažnije generalne prevencije, zbog čega nije proširen krug osoba na koje se ovaj zakon primjenjuje na intimne partnere i na partnere adolescentske dobi? A uvažena zastupnice, dakle, maloprije sam govorio o proceduri donošenja zakona. Dakle, zakon je jedan kompleksan dokument u kom, naravno ima puno želja svih društvenih struktura i različitih društvenih skupina. Jednostavno, mi smo u jednoj intenzivnoj proceduri usklađivanja našeg zakonodavstva sa pravnom stečevinom EU i vijeća EU, mislim da smo do sada već mislim oko 2 stotine puta intervenirali u kaznenu sferu samo prilagođavajući naše zakonodavstvo standardima Vijeća EU, članica Vijeća EU i EU. Za pretpostaviti je da u ovom trenutku nismo bili okupirani tim segmentom, dakle nismo uspjeli pored svih tih stvari koje harmoniziramo, napraviti i taj iskorak ili se nismo oko toga suglasili.

Dakle, samo jedno pitanje. Mi ovdje osim što proširujemo i znači i za službene osobe, što po apsolutno pozdravljam, mi propisujemo novo samostalno kazneno djelo, prisile prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa ili javne službe u javnoj službi. E sad, kako smo mijenjali čl. 87. gdje smo objašnjavali značenja, mi nemamo u ovom prijedlogu zakona točno objašnjeno značenje koje su to osobe koje obavljaju poslove od javnog interesa. Tko će to procijeniti? Ja mislim da bi bilo dobro možda da ih navedeno, isto tako kako smo naveli točno koje su stručne osobe. I još jedno pitanje što se tiče Zakona o kaznenom postupku, tu sad dajemo mogućnosti policiji da odredi potrebna vještačenja koju smatraju svrhovitim. Zanima me da li su to predviđena sredstva dovoljna za obavljanje tih poslova [[Upadica predsjednik: Hvala.]] i da li to ide na teret MUP-a? Osobe koje rade poslove od javnog interesa su na neki način zahvaćene jednom snažnijom kaznenopravnom zaštitom i te osobe su definirane posebnim zakonima. Iskreno, u ovoj situaciji biti kod nas su se u Ministarstvu pravosuđa u fazi kada je ovaj zakon bio u izradi pojavili sindikati, pojavili su se ljudi koji se skrbe za sigurnost vozača u javnom prometu koji su vrlo često zahvaćeni razno raznim napadima putnika. Nismo ih mogli staviti u službene osobe i ovo smo po nekako po modelu liječnika našli način da ih snažnije zaštitimo kroz procesno-pravne alate. Kaže i kolega Maras da je digao repliku, nije bio uočen pa evo, dajemo mu priliku. Hvala lijepo. Kolega Martinović, ja se slažem i htio bih ovdje posebno istaknuti za uvođenje statusa službenih osoba za socijalne radnike i za djelatnike u obrazovnom sustavu. Žao mi je što se tek nakon eskalacije određenih slučajeva pristupilo tom, to smo trebali već napraviti puno ranije, ali mislim da bi trebalo zaokružiti tu cjelinu i sa zdravstvenim radnicima u zdravstvenom sustavu. Vidjeli smo neki dan nemile scene u jednoj zagrebačkoj bolnici, ja mislim da, ja mislim da i to bi bilo korektno, evo, na neki način apeliram da se o tome razmisli. Neću reći da osuđujem, ali dajte razmislite i probajte uvrstiti i na taj način ljude koji rade u zdravstvu. E hvala vam zastupniče Maras. Dakle, mi smo zdravstveno osoblje u ranijem izmjeni i dopuni Kaznenog zakona zaštitili na poseban način uvodeći posebno kazneno djelo, a po njihovim željama izbjegli smo ih uvući u službene osobe. Dakle, snažnije smo ih zaštitili, posebno kazneno djelo je uvedeno i taj isti model smo sada primijenili u odnosu na ove ljude koji obavljaju poslove od javnog interesa. Želi li netko od izvjestitelja odbora uzeti riječ? Ako ne, onda otvaram raspravu i prva je na redu poštovana kolegica Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a. podsjećam još jednom, klubovi mogu govoriti 20 minuta.

Poštovane kolegice i kolege, evo ja ću pokušati u ime Kluba HDZ-a u ovoj objedinjenoj raspravi iznijeti najvažnije izmjene po sva tri konačna prijedloga zakona. Glede Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona valja reći da je on do sada 4 puta mijenjan. Cilj ovih zadnjih izmjena je ustvari osnaživanje kaznenopravne zaštite od nasilja u obitelji. Obzirom na zadnje nemile događaje koje smo imali u društvu, mislimo da je ovakvo zadiranje na ovaj način u izmjena kaznenog zakona opravdano jer mislim da kao društvo moramo reagirati na sve takve negativne pojave i da moramo pokušati naći načina kako ih svesti na minimum. Predlaže se stoga izmjena i dopuna zakonskog opisa kaznenog djela nasilja u obitelji iz članka 179.a Kaznenog zakona na način da se uvodi nova posljedica počinjenja a to je stanje dugotrajne patnje te se pooštrava kazna. Nadalje se mijenja definicija kaznenog djela silovanja iz članka 153. na način da se svaki spolni odnos bez pristanka pa i onda kada nije upotrjebljena sila ili prijetnja za život i tijelo silovane osobe ili druge osobe smatra kaznenim djelom silovanja. Zbog toga se predlaže brisanje kaznenog djela spolnog odnošaja bez pristanka iz članka 152. Intervenira se i članak 154. na način da se predloži da svi kvalificirani oblici propisani predmetnim člankom predstavljaju okolnosti koje kazneno djelo silovanja čine težim. Dopunjeni su postojeći članci Kaznenog zakona i to za kazneno djelo prijetnje iz članka 139. i za kazneno djelo nametljivog ponašanja iz članka 140. na način da je propisana teža kazna kada je kazneno djelo počinjeno prema svim kategorijama bliskih osoba te se omogućuje progon po službenoj dužnosti. Nadalje, predlaže se proširenje definicije službena osoba iz članka 87. stavka 3. Kaznenog zakona na način da se uz postojeće kategorije službenih osoba obuhvaća i stručne radnike iz djelatnosti socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja što smatramo opravdanim. Propisuje se i novo kazneno djelo prisile prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa ili u javnoj službi. Ovim prijedlogom zakona predlaže se pooštravanje zakonske, kazneno pravne politike kažnjavanja u odnosu na pojedina kaznena djela. Također se predlaže dopuna kaznenog djela neizvršenja sudske odluke iz članka 311. Kaznenog zakona kojim bi se inkriminiralo nepridržavanje samostalne mjere opreza određene sudskom odlukom. Na kraju predlaže se i brisanje kaznenog djela teškog sramoćenja iz članka 148. Kaznenog zakona a oštećenik će naknadu štete moći potraživati u građansko pravnom postupku. U odnosu na prijedlog zakona u prvom čitanju napravljene su i neke dopune, odnosno nekakve dorade, tako da je u cilju daljnjeg usklađivanja sa Direktivom o suzbijanju seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije u članku 161. stavku 1. ustvari dopunjeno, prošireno biće kaznenog djela na način da namjera počinitelja ovog kaznenog djela može biti usmjerena i na počinjenje kaznenih djela iskorištavanja djece za pornografiju i iskorištavanje djece za pornografske predstave. Zaključno predloženim Izmjenama i dopunama Kaznenog zakona osigurati će se snažnija kazneno-pravna zaštita žrtava određenih teških kaznenih djela te se što je također značajno proširuje definicija koja obuhvaća službene osobe. Glede prijedloga, Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku valja reći da je najvažniji razlog ovih izmjena usklađivanje sa Direktivom 2016/1919 EU o pravnoj pomoći za osumnjičenike i okrivljenike u kaznenom postupku i zatražena osoba u postupku na temelju Europskog uhidbenog naloga. Cilj ovih izmjena je također ubrzanje kaznenog postupka te osnaživanje mjere opreza. Direktiva traži da uhićenici, osumnjičenici i okrivljenici slabijeg imovnog stanja u pristupu obrani ne budu u nepovoljnijem položaju od onih boljeg imovnog stanja te da im trošak obrane u tom slučaju snosi država. Direktiva je usmjerena na jačanje procesne pozicije osumnjičenika i okrivljenika u kaznenom postupku a u svrhu osiguravanja prava iz članka 6. stavka 3. točka c Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Naime, Zakon o kaznenom postupku i sada propisuje u članku 72. kriterije prema kojima okrivljenik ostvaruje pravo na branitelja na teret proračunskih sredstava ali on to pravo ostvaruje u kasnijim fazama postupka. Dok sada direktiva nameće tu obvezu već u najranijim fazama postupka i u prethodnom postupku što smo ovim izmjenama i inkorporirali u sam zakon. Dakle to pravo priznati će se uhićeniku uz provjeru imovinskog stanja tj. njegove izjave da nema sredstava za troškove obrane a u odnosu na osumnjičenika pored tog kriterija pravo na branitelja na teret proračunskih sredstava priznaje se u postupcima koji se vode za kaznena djela za koje je propisana kazna zatvora teža od 5 godina. Prema sadašnjem rješenju novina je da o tom pravu odlučuje sudac istrage i to zbog hitnosti postupanja u najranijim fazama postupka jer je on dostupan putem dežurstva. U slučaju podnošenja zahtjeva sudu za odlučivanjem o prethodnom pitanju propisano je da će sud rješenjem prekinuti postupak te da žalba protiv tog rješenja nije dopuštena a za vrijeme trajanja prekida postupka ne teče zastara kaznenog progona. Predlažu se i određene novine kod mjera opreza kako bi se osnažio taj institut posebno kad isteknu najdulji rokovi trajanja istražnog zatvora. Kao nova mjera uvedena je i zabrana pristupa internetu. Kao nova rješenja kojima se ubrzava kazneni postupak predlažu se u vezi izuzeća kada je zahtjev za izuzeće suca višeg suda moguće podnijeti tek nakon što predmet u povodu žalbe bude zaprimljen na višem sudu. Zatim se predlaže da na optužnom vijeću stranke moraju odmah staviti prijedlog za izdvajanje nezakonitih dokaza. Predlaže se mogućnost čitanja ranije izvedenih dokaza bez suglasnosti stranaka prilikom promjene predsjednika Vijeća. Također se predlaže i da policija može samostalno bez naloga državnog odvjetnika obaviti dokaznu radnju prepoznavanja, zatražiti potrebna vještačenja osim obdukcije, ekshumacije i molekularno genetske analize te zatražiti tjelesni pregled i uzimanje krvi i urina od okrivljenika i drugih osoba o čemu su dužni pravovremeno izvijestiti državnog odvjetnika što će dovesti također do bržeg i efikasnijeg postupanja policije. Ovim prijedlogom omogućuje se određivanje ili produljenje istražnog zatvora kod nepravomoćno izrečene kazne zatvora od 5 godina ili teže kad će sud uvijek odrediti istražni zatvor i kad su istekli najdulji rokovi trajanja. Sada sud nema mogućnost zadržati okrivljenika u istražnom zatvoru ako su istekli ti najdulji rokovi trajanja, a ne može ga niti odrediti. Nadalje, pripremno ročište se više neće provoditi u postupcima za kaznena djela za koja je propisana kazna zatvora do 15 godina, a u postupcima za kaznena djela za koja je propisana kazna zatvora iznad 15 godina provodi se samo ako su u procijeni da postoji potreba za njegovim provođenjem čime se također ubrzava postupak. Radi ubrzanja postupka predlaže se i brisanje uvodnih govora jer nema svrhe uvodno izlaganje stranka pred sudom. Budući Visoki kazneni sud počinje radom 1.1.2020. godine te se predlaže da će odlučivati u drugom stupnju o žalbama protiv odluka županijskih sudova za razliku od sadašnjeg rješenja po kojem u drugom stupnju o žalbama protiv odluka županijskih sudova odlučuje Vrhovni sud RH, a Visoki kazneni sud odlučuje u žalbama protiv presuda općinskih i županijskih sudova. U odnosu na tekst prijedloga koji smo imali u prvom čitanju, također napravljena neka poboljšanja i prijedlog je da ovaj zakon stupi na snagu od 1.1.2020. godine. Glede Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji treba reći da je također cilj ovog prijedloga zakona pooštravanje zakonske politike kažnjavanja za sve pojavne oblike nasilja u obitelji. Povećane su novčane kazne i kazne zatvora, revidirani su i pojavni oblici nasilja u obitelji. Osnovno obilježje i pravne posljedice predloženih izmjena je izmijenjena pravna kvalifikacija tjelesnog nasilja kao jednog od oblika nasilja u obitelji kako bi se omogućilo jasnije razgraničenje prekršajnog od kaznenog zakonodavstva. Po novom prijedlogu tjelesno nasilje će biti kvalificirano kao fizička sila uslijed koje nije nastupila tjelesna ozljeda, npr. guranje što je prekršaj, dok kada nastupi tjelesna ozljeda nastaje odnosno radi se o kaznenom djelu. Zbog ovakvih promjena zakonske politike suzbijanja kažnjivih ponašanja za pretpostaviti je da će rezultat biti jača generalna i specijalna prevencija kažnjavanja te bolja zaštita žrtve. U odnosu na prijedlog zakona u prvom čitanju također je došlo do izmjene na način da se predlaže stupanje i ovog zakona na snagu 1. siječnja 2020. godine kako bi stupanje na snagu bilo usklađeno sa svim ovim zakonima prije navedenim odnosno cjelokupnim setom ovih zakona. Hvala vam lijepa. Klub HDZ-a će podržati sva tri prijedloga zakona. Pozdravljam na galeriji iako na odlasku članice Udruge žena „Preslica“ iz općine Sračinec i dobrodošli u Hrvatski sabor. [[Pljesak.]] Prelazimo na slijedeću raspravu.

Poštovani državni tajniče sa suradnicama i državna tajnica i suradnici, poštovane kolegice i kolege, Klub zastupnika SDP-a već je u prvom čitanju o dva prijedloga zakona, znači Prijedlog o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji i Prijedlog izmjena i dopuna Kaznenog zakona zapravo apostrofirao pozitivan stav o izmjenama koje, koja nova zakonska rješenja nude, a to je pooštravanje zakonskih kazni za djela nasilja u obitelji, proširenje definicije službene osobe na osobe koje rade u sustavu socijalne skrbi i sustavu obrazovanja kako bi bile više zaštićene prilikom obnašanja službene dužnosti, a ne zbog toga izložene nasilju, pa da nasilnici u tom slučaju prođu, prođu nekažnjeno odnosno da su ti cijeli mehanizmi vrlo, vrlo komplicirani. Drugo, jednako tako podržavamo i konačnu izmjenu kaznenog djela spolnog odnošaja bez pristanka u silovanje što ono zapravo jest i mislim da je ovaj zakon jedan dobar primjer bez obzira što je vjerojatno potrebi za izmjenama nekih zakonskih odredbi doprinijeli su i mnogi nemili događaji kojih smo bili svjedoci u posljednje vrijeme u društvu, koji su dosta senzibilizirali hrvatsku javnost. Isto tako i neke skandalozne presude hrvatskih sudova, pa se sve skupa se ubrzao postupak i zakonska rješenja su zapravo u ovom svom prijedlogu sažela ono na što godinama upozoravaju i stručnjaci i pojedine udruge koje pripadaju, znači iz civilnog, civilnog društva, ali dobro da je tako. Jednako tako ovo pooštravanje kazni za nasilje u obitelji, nasilničko ponašanje je snažna poruka zapravo Vlade RH i države u obračunu s nasilnicima u našem društvu i nadamo se, snažna poruka kao onom što nam je cilj, a to je nulta stopa tolerancije na nasilje. Vrlo će biti teško doseći naravno društvo u kojemu postoji nulta stopa tolerancije na nasilje međutim važno je da dok god postoji jedna osoba čiji život je u opasnosti u smislu nasilja, dok postoje osobe koje ugrožavaju sigurnost, zdravlje i pravo na nekakav normalan život drugih osoba da mi kao država pokažemo da smo spremni obračunati si, obračunati se namjerno to kažem, obračunati se s njima na najkvalitetniji i najoštriji mogući način. Ova strogoća kazne ne čudi da smo ih morali, mislim nije to još uvijek da možemo reći je, je prestrogi smo, ali zasigurno nismo toliko blagi, a pogotovo zbog toga što sada diktiramo i tempo hrvatskim sudovima koji su načelu pokazuje istraživanje pravobraniteljice za ravnopravnost spolova na uzroku od 470 prekršajnih presuda, ali isto tako nisu iznimka niti presude za kaznena djela, da zapravo sudovi naginju politici kažnjavanja najnižim, najblažim kaznama i zbog toga je ovo pravi put. Znači ja ću ponoviti to sam rekla i kada smo raspravljali o zakonu u prvom čitanju, prosječna novčana kazna iznosila je 1.727,79 lipa za prekršaj nasilja, kako je to bilo tretirano tada, a propisan minimum bio je tisuću kuna, znači tu vidimo da je sklonost k propisivanju minimalnih kazni bila Prosječna uvjetna osuda bila je 21 dan uz prosječnu odgodu izvršenja u trajanju od 10 mjeseci, a prosječna kazna zatvora iznosila je 19 dana. Sve su ovo razlozi zašto je dobro da hrvatskim sudovima ako se već ići politikom najbližeg kažnjavanja omogućimo odnosno osiguramo žrtve da barem u tom slučaju te najbliže kazne ne budu zaista smiješne kazne u kojima postupci za određena djela traju puno duže negoli izrečene kazne u konačnici. I sada ću izraziti svoje žaljenje zapravo što nismo išli korak dalje ili dva koraka dalje, a taj korak dalje bi zasigurno bila snažnija zaštita žrtava nasilja koji nisu u bračnim ili izvanbračnim zajednicama, koje su u intimnim odnosima s osobama s njima nemaju djecu, s njima nisu u bračnim ili izvanbračnim zajednicama ili u nekom vidu partnerstva kako ga zakon poznaje, ne dijele kućanstvo, a žrtve su nasilja. Znači te osobe po ovom zakonu i dalje ne spadaju pod kategoriju bliskih osoba i nasilnici koji vrše nasilje nad njima će biti blaže kažnjavani ili uopće neće biti sankcionirani samo zbog toga što u tom odnosu u toj vezi nisu, ne dijele zajedničko kućanstvo, nemaju zajedničku djecu ili nisu registrirani prema zakonu u tom smislu nekakvog partnerstva ili zajednice. Posebno pri tom želim ukazati na problem s kojim se suočavamo, to su pokazala i neka istraživanja, to je nasilje u adolescentskim vezama što je strašan problem, gdje se pokazuje da su djevojčice već u ranoj dobi, gdje ne moraju biti maloljetne da pripadaju onoj skupini djece nego već mogu biti punoljetne su žrtve nasilja i to je u našem društvu naprosto tako postao model ponašanja koji neću reći da je prihvatljiv, ali s porukama koje smo do sada slali nije ni nešto što je nepoželjno ponašanje i nešto što će se čvrsto, tvrdo i beskrupulozno sankcionirati. Ono što smo također smatrali da ste trebali ići korak dalje i da ste možda propustilo napraviti uz ovo proširenje definicija bliskih osoba na osobe koje su u intimnim odnosima što sam već maloprije rekla ili su bile u intimnim odnosima jer vrlo često se i bivši partneri obračunavaju putem nasilja s bivšim partnericama je isto tako i ovo što je upozorila čini mi se u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću Autonomna ženska kuća ako se dobro sjećam, znači pitanje nezastarijevanja odnosno zastarijevanja kaznenih djela seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece. Tu ne naveden jedan apsurd da vi kada je nad vama vršeno nasilje u mladosti, dok ste bili dijete, zapravo to zbog zastarijevanja kaznenog djela ne možete prijaviti kasnije kada ste odrasla osoba odnosno postoji i zastara, a ako je smrtna posljedica, znači postoji smrtna posljedica spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece sa smrtnim posljedicama tu nema zastare, a s druge strane ako su teške tjelesne ozljede tu zastara postoji, ako sam ja to dobro shvatila iz savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Možda nisam dobro shvatila, ali mislim da su jučer i na odboru kolegice iz Autonomne ženske kuće ponovno dobro ukazale na to. To je nelogično i smatramo da se to ovim zakonom podržavamo one koji su ukazali na ovaj propust i da se to ovim zakonom moglo ispraviti. I isto tako možda se moglo jasnije raditi na razgraničenju između prekršajnih i kaznenih djela kada govorimo o nasilju u obitelji jer i dalje tu postoji prostor kako bi se možda moglo graditi određenu konfuziju i kako se neće možda moći u svim slučajevima razgraničiti u kom slučaju postupati na koji način. Znači bit ćemo suzdržani odnosno za ovaj jedan zakon zbog toga što smatramo da se moglo ispraviti još neke nelogičnosti i time bi zakon bio puno kvalitetniji, ali u svakom slučaju i cjeloviti što ne umanjuje vrijednost napravljenih iskoraka u predloženom zakonu. Izvolite. Uvažene kolegice i kolege, državni tajniče. kao što je kolegica Glasovac rekla, u pogledu Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, podržavam ovu izmjenu međutim što se tiče KZ-a, smatramo da je iskorak krenuo u dobrom smjeru ali da je stao prije nego što je napravljen cilj, prije nego što je postignut cilj. U prvom čitanju smo podržali taj zakon, iznijeli smo čitav niz primjedbi na njega, držimo konstruktivnih, neke primjedbe su i prihvaćene ali ova supstancijalna o kojoj su prije mene govorile kolegica Jeckov i kolegica Glasovac, nisu prihvaćen i to nas priječi da taj zakon podržimo. Također, još jedna primjedba koju držimo da je trebalo prihvatiti a nije prihvaćena, ona koja se odnosi na dodatnu zaštitu zdravstvenih radnika jer ako je zaštita kroz davanje položaja službene osobe dana obrazovnim i odgojnim djelatnicima, ako je dana socijalnim radnicima, onda ne vidimo nikakvu zapreku da se isto učinilo i u pogledu zdravstvenih radnika jer smatramo da će njihova zaštita sada bez obzira na postojanje posebnog kaznenog djela koje ste naveli u obrazloženju zakonu biti niža u odnosu na ove profesije koje smo naveli a nitko me ne može razuvjeriti da je primjerice zdravstveni radnik koji radi noćnu smjenu u hitnoj pomoći, manje ugrožen od obrazovno, odgojnog ili socijalnog radnika.

I ovdje je u odnosu na prvo čitanje napravljeno nekoliko korekcija, jednu od njih smatram posebno dobrom, to je činjenica da je vrlo jasno propisano da će ipak Vrhovni sud RH odlučivati u trećem stupnju o žalbama kada se radi o kaznenim djelima za koje je izrečena kazna dugotrajnog zatvora i hvala vam što ste tu primjedbu prihvatili, to je nužno i tu će se ipak osigurati i sačuvati dio položaja Vrhovnog suda RH međutim ostaje problem Visokog kaznenog suda. Ne možemo dovoljno naglasiti koliko je taj sud nepotreban, koliko taj sud uopće nema mjesta u našem pravosudnom poretku i koliko taj sud ustvari se stvara samo zbog nečije osobne ambicije. Brojke tu govore najbolje.

Od toga 95% zaostataka čine građanski predmeti, 95% zaostataka. Kaznenih predmeta među neriješenim predmetima ima tek oko 700. Kada znamo da neriješene predmete broji i žalba koja će biti predana danas ili sutra, onda možemo reći da je Vrhovni sud RH kada govorimo o kaznenim stvarima, ustvari došao u situaciju jednog redovnog postupanja. Ako i treba nešto počiniti, učiniti, pardon, da bi se riješilo ovih 700 zaostalih predmeta, onda se to može učiniti zapošljavanjem jednog suca, unaprjeđenjem jednog suca na Vrhovni sud a ne stvaranjem novog Visokog kaznenog suda koji osim što će RH koštati oko 14 do 15 milijuna kuna godišnje već u ovoj godini zbog potrebe uređenja prostora, dovest će u pitanje rad Županijskog suda u Zagrebu jer je županijskom sudu oduzet dio prostora, suci na Županijskom sudu u Zagrebu morat će raditi u kancelarijama po tri ili četiri suca županijskog suca, otežan će im biti rad a da ne govorimo koji će problem unaprjeđenje pojedinih sudaca na Visoki kazneni sud imati za postupke koji su u tijeku a kada konkretno govorimo o zaštiti od nasilja u obitelji, jedan od takvih postupaka je upravo zbog nasilja u obitelji protiv požeškog župana. Poštovane kolegice i kolege, Visoki kazneni sud je potpuno nepotreban, ne činite ovo, ovime ćete hrvatskom pravnom poretku napraviti samu štetu, ništa dobrog nećete donijeti.

Slijedeća rasprava u ime Kluba zastupnika GLAS-a, poštovani kolega Goran Beus Richembergh. Izvolite, kolega. Izmjene između dva čitanja su minimalne. U tome smislu gotovo da se može ponoviti rasprava od prije dva tjedna i to u potpunosti. Poslušali su zamolbu da se skrate svi mogući rokovi kad se već u startu kasnilo odnosno kad je cijeli postupak izrade prijedloga zakona trajao nekoliko mjeseci da se onda ovaj razmak između dva čitanja skrati što je moguće više kako bi zakon doista mogao stupiti na snagu 1. siječnja 2020., u tom smislu pohvaljujemo nastojanje ministarstva da odmah nakon prvog čitanja pripremi i prijedlog konačnog zakona. U svim ovim izmjenama koje se predlažu naravno ima i onih koje su dvojbene jer još uvijek ne znamo kako će one funkcionirati. Naravno, to se prije svega odnosi na one izmjene koje nemaju direktne veze sa samom idejom da se pooštri zakonodavstvo vezano za sankcioniranje nasilja u obitelji, nego se radi zapravo o onim izmjenama koje su uvedene u ova tri zakonska prijedloga mimo toga. Međutim da se ne bi dogodilo da zbog nečega što je ovog časa iznimno važno glumimo poziciju samo i isključivo zbog toga da bismo bili negdje ovdje protiv. Mi smo svjesni ovoga društvenog problema koji je izrazito zaoštren time što je javnost povećala zanimanje dakle senzibilnost za ono što se događa u društvu. Mi smo itekako zabrinuti zbog činjenice da postoji žestoka opresija implementacije Istambulske konvencije, nažalost ne samo u Hrvatskoj nego i u mnogim drugim zemljama i to gotovo sa istom retorikom iza koje stoje određeni lobiji kojima ne odgovara unapređenje društvenog položaja žene kao takve. U tome smislu podržat ćemo prijedloge koji su u ovim zakonima formulirani tako da pooštre i ubrzaju postupke kada je riječ o sankcioniranju obiteljskih nasilnika, naravno to se odnosi na oba spola. Ono što želimo ponovno podcrtati, pa gotovo jednako kao istu matricu kada smo raspravljali o Zakonu o sudovima za mladež, dajte da vidimo suvislu politiku. Ovo je samo jedan od elementa u toj borbi da se suzbije i prevenira nasilje u obiteljima. Javna rasprava o tom problemu traje već jako dugo, od ratifikacije Istambulske konvencije do danas potrošeno je jako mnogo i tinte i tiskarske boje, a s druge strane i zvuka i glasa i slike kako bi se suprotstavili određeni argumenti od kojih se za mnogo njih ispostavilo da su zapravo kvazi argumenti, šuplja jedna priča koja je imala za cilj da se zaustavi jedan društveni progres u kojemu treba postići rodnu ravnopravnost, jednakost pred zakonom i zaštitu za slabije. Priča o nasilju u obitelji je i priča o nasilju prema djeci koja možda nisu u fizičkom smislu prva ugrožena, ali dugoročno itekako jesu.

Jedino isključivo prevencijom, zaustavljanjem nasilja, razvijanjem onih mehanizama koji štite žrtvu i odvraćaju nasilnika od počinjenja prekršaja kaznenih djela u tome što zovemo nasilje u obitelji, možemo dugoročno prije svega očuvati mirne odnose, drugo, stvoriti ozračje u kojemu ako brak i ne funkcionira dijete ne nosi traume iz toga i treće u konačnici, ako se nasilje izbije iz konflikta u obitelji moguće je da se ona čak i spasi. Sve drugo uključujući to okretanje leđa crkve ženi koja je žrtva nasilja je strašno licemjerje. Čuli smo porazne statistike, koliko žena koje su bile žrtve nasilja uopće nemaju nikakvu ideju da prijave nasilje jer ne vjeruju niti u pravdu kao takvu, niti u funkcionalnost institucija koje su pozvane da pomognu i da je zaštite. A da ne govorimo o onoj još goroj statistici, a to je koliko njih odustaje od prijave kada postanu izložene dodatnoj viktimizaciji. Dakle nije dovoljna ona trauma primarnog zlostavljanja nego je još izlažemo i traumama zlostavljanja od strane institucija, prolaska kroz cijeli taj postupak nebrojeno puta gdje vam se zapravo izgubi svaka volja za životom, gdje se ubija osoba u svojoj osobnosti, posebnosti i dostojanstvu. Zato ponavljam, dajte da vidimo sustavnu politiku. Voljeli bismo vidjeti referentni centar Vlade koji bi koordinirao sve resore koji imaju veze sa općom politikom suzbijanja nasilja. Dvije godine razgovaramo o tome još nije pokrenuta recimo javna kampanja koja bi odvraćala nasilnike. Da li potencijalni nasilni znade što ga čeka u pravnom sustavu? Da li znade kolika mu je zapriječena kazna zatvora? Možda neki kada bi čuli šta ih čeka u prostoriji iza crta bi se šest puta promislili prije nego što bi digli ruku ili ne daj Bože oružje na osobu s kojom dijele život. Zašto nema takvih javni akcija? Možda odgovor jednak kao zašto nema javnozdravstvenih akcija. Nema prevencije zapravo ni u jednome resoru i to je problem. Zato bismo kažem voljeli jedan referentni centar koji bi obuhvatio i nadležno Ministarstvo za socijalnu skrb, nadležno Ministarstvo koje skrbi o pravosudnom okviru, poštivanju zakona, isto tako i o penalizaciji dakle i represivni aparat da se vidi što se sve i u kojoj fazi i na kojoj razini može napraviti. To bi bilo onda ozbiljno pristupanje ovome problemu. Mi se nadamo da će ove izmjene i dopune doprinijeti tome. Nadamo se da će se Ministarstvo pravosuđa potruditi da u ovako kratkom roku o svim ovim izmjenama i suci koji imaju suditi budu kvalitetno pripremljeni, obaviješteni, educirani jer neke su promjene postupovnog karaktera, a neke su i esencijalnog to je novo shvaćanje brojnih elemenata počinjenja prekršaja kaznenih djela koja su skopčana sa obiteljskim nasiljem. Zato klub GLAS-a će podržati ove izmjene. Nadamo se da ono što recimo kolege iz SDP-a imaju kao ključne primjedbe kada je riječ o Zakonu o kaznenom postupku da će Vlada već do sredine sljedeće godine obzirom da će Visoki kazneni sud početi funkcionirati 1. siječnja biti spremna na korekcije da popravi stanje ako ono se pokaže nefunkcionalnim jer nije bez vraga to da je zakon donesen još 2011.g. odnosno to rješenje o postojanju Visokog kaznenog suda, pa je onda odgođeno da se ne primijeni od 1.1.2015. nego od 1.1.2020. Ja se nadam da je Vlada kao predlagatelj ovih rješenja svjesna da su postojali problemi i prije i u poimanju te institucije i u očekivanju kako će ona funkcionirat. Vi znadete da je zapravo i javnost reagirala negativno na način izbora članova tog Visokog kaznenog suda jer oni uopće ne ulijevaju povjerenje da će takva jedna nova institucija profunkcionirati na pravi mogući način. Nažalost, uvijek ono što govori opozicija pokaže se kao točno zato jer vlast ima tu nevjerojatnu navadu da nikada ne sluša što se govori nego samo radi razdjelnicu prema tome tko je nešto rekao. Ja nisam siguran da je to najpametniji kriterij jer što bi se reklo i čovik i tovar znaju više nego samo čovik, pa onda budite sigurni da i Vlada i opozicija znaju više nego samo Vlada, to se dosad pokazalo u 1001 slučaju. Ako već inzistirate na ovome onda budite svjesni da preuzimate veliki rizik odnosno potpunu odgovornost za ovo, na ovo rješenje. Mi vam u tom nećemo smetati, al ćemo vas vrlo rado prozvati čim se pojave prve poteškoće ako ne budete u stanju pristupiti korekcijama. Prelazimo na slijedeću raspravu, u ime Kluba zastupnika SDSS-a poštovana kolegica Dragana Jeckov, izvolite. Zahvaljujem uvaženi potpredsjedniče, g. državni tajniče sa suradnicama, Klub zastupnika SDSS-a u prvoj raspravi je pozdravio predložene izmjene i dopune zakona i predložene novine u cilju osnaživanja kaznenopravne zaštite žrtava nasilja. Istakli smo da su izmjene zakona pozitivne, te da treba poraditi na odnosima u društvu i to na prvom mjestu u smislu da nitko ne može opravdavati nasilje, bilo da je to obiteljsko usmjereno prema ženi ili prema nekom drugom bilo srodniku ili ne srodniku. Kazneni zakon je materijalni zakon i neće promijeniti ponašanje u društvu, stvar je u tome da svako ponašanje, takvo ponašanje, treba odmah reagirati i to ne samo kao građanin, dakle nego presudnu ulogu moraju imati institucije, one moraju poduzeti sve mjere da se nasilje pred upredi, ali i da se, kada ono nastane, da se zaustavi. Istakli smo da su zakonske izmjene dobro rješenje i da ukazuju na kretanje prema naprijed, ali nedovoljno brzo naprijed. Temelj dosadašnjih analiza pokazao je da je neosviještenost i nepoznavanje nasilja veliki problem našeg društva s obzirom da je i broj prijava još uvijek vrlo mali. Jučer, dakle 10.12. obilježili smo Međunarodni dan ljudskih prava i nije na odmet podsjetiti da je tog datuma '48.g. potpisana opća Deklaracija UN-a o ljudskim pravima kojom su sloboda, sigurnost i jednaka prava za sve ljude postali univerzalni standard širom svijeta. Zašto to govorim? Zato što je nasilje nad ženama primjerice još uvijek predstavlja jedan od najrasprostranjenijih oblika kršenja ljudskih prava, u RH je svaka, svakih 15 minuta jedna je žena zlostavljana, 17,5% žena doživjelo je silovanje ili pokušaj silovanja. Ove nas činjenice podsjećaju da univerzalne vrijednosti deklaracije još uvijek nisu postale i opće prihvaćene vrijednosti, te da one još uvijek nisu osigurane efikasnim institucionalnim okvirima, stoga da se danas, stoga se, dakle evo i danas prisjećamo ideala na kojima smo se prije mnogo godina, na koje smo se obvezali i koji još uvijek predstavljaju jedan od temelja međunarodnog zajedništva i ideje društvenog napretka. Da se vratimo u sadašnje vrijeme, početkom 2019. bilježimo znatan porast poziva žrtava nasilja koje su već sredinom godine premašili broj iz 2018. Porast pridajemo činjenici da se tema obiteljskog i rodnog uvjetovanog nasilja ipak provlači kroz medije, ma da ću se složiti sa kolegom Richemberghom još uvijek nedovoljno i da bi kampanje sigurno trebale biti daleko mnogobrojnije i daleko glasnije. Nasilje nije privatni već društveni problem, obitelj kao takva ima pravo na privatnost, ali kad se nasilje događa unutar četiri zida ono nadilazi ta četiri zida i postaje problem društva i tiče se sviju nas. Smatram da se društvo mora osvijestiti i u vezi s takvim situacijama, te reagirati i nikako ne zanemarivati bilo koji oblik nasilja. U tom smislu naravno da je neophodno pored ovakvih zakonskih prijedloga koji su dobri i kvalitetni neophodna je i sustavna edukacija u obrazovnom sustavu, senzibiliziranje na problematiku nasilje prema ženama, podizanje svijesti društva kako je nasilje prema ženama i obiteljsko nasilje nedopustivo kršenje ljudskih prava, te kao društvo moramo oštro i bez iznimke reagirati na nasilničko ponašanje. U odnosu na prvi tekst prijedloga zakona koji je u prvom čitanju prihvaćen, u konačnom prijedlogu nastale su određene razlike kao rezultat uvažavanja prijedloga i primjedbi iznijetih između prvog i drugog čitanja, pa tako u čl. 3. konačnog prijedloga dopunjuje se čl. 20. st. 1. obvezom ministarstva da prikupljaju podatke i o primjeni Kaznenog zakona. U čl. 4. konačnog prijedloga dopunjuje se čl. 21. st. 3. ovlašću Povjerenstva za praćenje i unapređenje rada tijela kaznenog i prekršajnog postupka te izvršavanje sankcija vezanih za zaštitu od nasilja u obitelji na davanje prijedloga i mišljenja u vezi s primjenom Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji i Kaznenog zakona. Nadalje, u Članku 6. konačnog prijedloga zakona predlaže se izmjena visine zapriječene kazne za prekršaj iz Članka 23. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji podizanjem posebnog minimuma na najmanje 3.000 kuna. Pozdravljam također predviđeno stupanje na snagu ovog zakona, na koji dakle stupa 1.1.2020. i kao što sam i rekla žao mi je što nije prihvaćen prijedlog proširenja kruga osoba na koje se Zakon od zaštite od nasilja u obitelji primjenjuje i na intimne partnere. Koristim priliku da istaknem da predlagatelj nije intervenirao i definiciji bliskih osoba, a što je nužno u cilju dosljedne implementacije definicije nasilja u obitelji. Isto to mislim i kada je u pitanju sankcioniranje nasilja među partnerima adolescentske dobi. Upravo sada je bila prilika da se zakonski regulira ova oblast intimnih adolescentskih veza koje smatram da treba sankcionirati kao obiteljsko nasilje, budući da ono ima sva obilježja obiteljskog nasilja jer se događa među bliskim osobama. Nasilje među mladim intimnim partnerima može uključivati i fizičko i spolno psihološko zlostavljanje, uhođenje, kontrola, prisila koja se mogu događati osobno ili putem tehnologije koja je danas izrazito razvijena, a koja pogađa žrtvu tog nasilja i stavlja je kao posebno ranjivu upravo zbog svoje dobi i nezrelosti. Ugroženost mladih ljudi osobito djece koja i prije svoje punoljetnosti stupaju u neformalne intimne i partnerske odnose koji nemaju obilježja životne zajednice te u takvim vezama postoje, postaju žrtve nasilja i dalje mislim da je trebalo intervenirati za, na ovu skupinu. Razmišljala sam uložiti ili amandman ili ne, međutim od te namjere sam odustala zato što je ovaj zakon zaista jedan vrlo dobar i kvalitetan zakon i sigurna sam da će efekte, da će ostvariti očekivane efekte, nadam se njima. I zapravo što sam ovu priču o sprječavanju nasilja u obitelji doživjela kao nadstranačku, smatram da i treba da bude takva i da naprosto brojke koje nam ne idu u prilog nam budu opomena da ovakve stvari i trebaju biti nadstranačka pitanja.

Poštovani kolega Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, izvolite. Poštovani državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege sa, da se ne bi previše ponavljao samo kratko, u ime kluba načelno o ovim triju zakonima i njegovom cilju. Dakle, kad govorimo o Kaznenom zakonu odnosno ciljevima, dakle što mi želimo ovdje napraviti, to se uvijek trebamo zapitati u bilo kojim zakonskim promjenama pa tako i danas ovim gdje mi zapravo želimo osnaživanje kazneno-pravne zaštite od nasilja u obitelji u onom svom najosnovnijem, najvažnijem dijelu zašto smo mi danas ovdje i zašto o ovome raspravljamo. To je neki cilj. Što to znači? To znači moramo se postaviti da li će ove izmjene Kaznenog zakona, Zakona o kaznenom postupku i Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji donijeti k tome da imamo manje pojavnosti tih kaznenih djela. To je ključno pitanje, to nitko ne može znati. Neke izmjene kvalifikacija sigurno mogu pridonijeti i ono što ja mislim da jednostavno u sudskoj praksi, a sigurno da ima kad gledamo o novom, novoj koncepciji u definiraju kaznenog djela silovanja pa onda kaže da svaki nekonsenzualni spolni odnos pa ona i kada nije upotrijebljena sila ili prijetnja na život i tijelo silovane ili druge osobe smatrat će se kaznenim dijelom silovanja, dakle upravo je temelj gdje je izostanak pristanka gdje nije bila uporaba sile. Mi smo sad imali tu gradaciju, znači dosada smo imali zapravo samo kazneno djelo spolnog odnošaja bez pristanka to se sada briše i to sada postaje sve kazneno djelo silovanja. Ja vjerujem i sigurno je bilo u praksi, sudskoj da kod neke dvojbe je došlo do mijenjanja obilježja odnosno smanjenja kvalifikacije. Pa kada se u postupku ipak gledalo možda nije imao sve elemente za kazneno djelo silovanja pa ćemo mi ići na ovaj blaži oblik koji ima i blaže kazne i tako možemo reći da je epilog zapravo bio uvijek isti.

Rezultat je krajnji bio isti. No ono što mora biti smisao svega, naravno nikad se u povijesti nije pokazalo da povećanjem i onih drakonskih kazni, a znamo po čemu je to dobilo ime, je nešto dovodilo da se ta drastično smanjivala pojavnost toga kaznenog djela. Nama cilj ovdje mora biti povećanje prijava, mora nam biti prevencija, edukacija, da žrtve ne budu izvrgnute osjećaju sramoćenja ili sramote ako su žrtve, da osobe i društvo kao takvo stane apsolutno iza njih i naravno da ima svoju osnovu u Kaznenom zakonu, to je ovdje što radimo i ostalim zakonima. Dakle, to mora biti smisao, zaštiti, prevenirat i jasno reći. Vi tko god, ne daj Bože to doživi ili je doživio, ta osoba mora dobiti punu kazneno-pravnu zaštitu ali ne samo nju nego i sve ono drugo što se gleda od strane društva u cjelini. E to je taj veliki test, to je ono što mi zapravo trebamo i želimo napraviti.

Dakle pojam bliske osobe se uvodi kod kvalificiranog oblika kaznenog djela nametljivog ponašanja itd., itd., dakle ali ono što isto također treba napomenut da je progon za kazneno djelo kao što je već propisano, ako je počinjeno prema djetetu pokreće se po službenoj dužnosti, ako je počinjeno i prema bliskoj osobi. Ono što bih još svakako naveo što sam i počeo da se teška kaznena djela protiv spolne slobode da se tu intervenira, da se svi kvalificirani oblici člankom predstavljaju okolnosti koje kazneno djelo silovanja čine težim te da se minimalna kazna povećava sa jedne godine na tri za osnovni oblik, a za kvalificirano odnosno teže sa tri na pet, dakle to je ono što sam na početku i govorio postrožava sa jasnim ciljem. Da li će taj cilj biti ispunjen? To trebamo vidjeti, trebamo procijeniti. Ali ono što je bitno da već danas ovdje jasno i glasno govorimo o tim kaznama da javnost, da ljudi da su svjesni, da znaju da imaju zaštitu da te osobe nakon počinjenja tog djela vrlo vjerojatno neće izaći sutradan na ulicu kada su osuđeni nego će provesti jedno vrijeme u zatvoru i da će društvo gledati na njih upravo kao ono što jesu. Ono što sam spomenuo i što je dobro i što se i prihvatilo i prijedlog u replici sam spomenuo i prijedlog koji je došao iz Ministarstva obrazovanja da proširujemo značenje izraza službene osobe i na osobe one iz djelatnosti socijalne skrbi i na one iz djelatnosti odgoja i obrazovanja koji obavljaju poslove i to je apsolutno za pohvalu. Time osnažujemo još i ulogu naših učitelja, profesora u društvu, to do sada nije bilo. Tu sam rekao i to ćemo još razmisliti ili osobno ću se u pojedinačnoj raspravi osvrnuti na ovo novo samostalno kazneno djelo prisile prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa jel to je dosta široko navedeno.

Sada kao i uhićenik odnosno i osumnjičenik prilikom poduzimanja pojedine radnje u kojoj se sudjeluje. Ono što je tu napravljeno isto in favorem osoba koje su uhićene ili osumnjičene je to da je već kod uhićenja samo dovoljna njihova izjava da nema dovoljno sredstava za snošenje troškova obrane, ali tu i dalje dolazi uvijek ono pitanje s obzirom na sve te obrane od strane odvjetnika koje idu po službenoj dužnosti, način na koji se oni financiraju, plaćaju, sa kojim rokovima plaćanja itd. mislim da se tu nije ništa puno promijenilo i da je to nešto što se uglavnom pušta onim mlađim kolegama koji tek ulaze u posao i to sada je isto pitanje kvalitete same te obrane da se nažalost jel neko ko nema sredstava teško onako grdo zvuči da se neko uči na njemu što se tiče same obrane, ali to je sasvim drugi dio. Ono što je dobro da novina o postavljenom branitelju odlučuje sudac istrage što će sigurno ubrzati i pojednostaviti cijelu priču.

Što se tiče da se nepotrebno ponavljam, ono što sam i rekao dajemo više ovdje ovlasti i mogućnosti policiji, što ne mora uvijek biti dobro, uvijek se to može i zloupotrijebiti, taj represivni aparat i tu moramo biti jako oprezni. Ja sam postavio isto u replici pitanje kada sada pošto dajemo ovlast policiji da kod hitnih dokaznih radnji može samostalno odnosno bez naloga državnog odvjetnika obaviti hitnu dokaznu radnju poznavanja što je ajmo reći uredu, što ne bi zahtijevalo neke troškove, ali može odrediti potrebna vještačenja koja se smatraju svrhovitima.

Tu može nam doći do problema s obzirom na predviđena sredstva, jesu li, nisu li, da li će ta mogućnost moći u potpunosti biti korištena jel ako ne bude bilo sredstava onda se neće ni odobravati od strane neposr3ednog nadređenoga nešto za što nema sredstava ili će praksa biti da će se naručivati sve što se procijeni da je hitno, stavljat će se u spis, a onda ti sudski vještaci de facto pošto oni jedini mogu izvršiti vještačenje će opet potraživati i to na način od suda. A kako će se sud tu postaviti da to odobrava te troškove na teret koji oni nisu zapravo naručili, tu zapravo ovako u postupku zna se biti dosta, dosta, onako da se to riješi zna biti dosta nesuglasica. Ono što je dobro i s time bih samo pred kraj još završio, dakle što se uvodi mogućnost čitanja, odnosno reproduciranja zapisnika o ranijim iskazima svjedoka, odnosno zapisnika ili dopisa o nalazu ili mišljenju vještaka ako je svjedok ili vještak ispitan na raspravi u prisutnosti stranaka. U prijevodu, mi imamo nebrojeno nažalost, nebrojeno postupaka koji se ponavljaju, vraćaju na ponovno odlučivanje, dopunjavaju ili kako god i svjedoci smo pogotovo ovih nekih razvikanijih i gdje onda zapravo se može ovim putem priznati da ne moraju ponovno svjedoci reproducirati nešto što su radili prije 5 godina, prije 3 godine a vjerojatno su i nešto zaboravili nego se jednostavno ako je uvjet ovdje ispunjen može to prihvatiti kao dokazni materijal i čitanje samoga zapisnika što mislim da će pridonijeti ekspeditivnijem i ekonomičnijem samom suđenju sudstvu i svemu u konačnici. I za kraj što se tiče Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, povećavaju se kazne, iako moram reći da nisam uočio taj srazmjer između novčane i kazne zatvora. Negdje smo imali 5 tisuća kuna, 15 dana a sad imamo 6 tisuća kuna a 30 dana. Sad po kojoj logici je to išlo nisam, ne mogu baš reći da je osim logike da se potiče plaćanje umjesto izdržavanje jer je ono na kraju u konačnici i jeftinije jer imamo za 50% ili 100% veću kaznu a za recimo 20% kaznu zatvora u trajanju a 20% veću novčanu kaznu. Dakle nije srazmjerno povećanje bilo dakle tu jedino vidim da se zapravo potiče da oni koji imaju i novaca ili kojima to sredstvo nije manje da mogu i više platiti a ne odraditi tu kaznu zatvora što vjerojatno svi i biraju jer se možemo sjetiti da je nekada dan zatvora bio dosta niskovrednovan i da su ljudi više birali zatvor nego novčanu kaznu a to nam sigurno ne ide u prilog s obzirom da ionako po svim izvješćima i Europske komisije imamo ne dovoljan broj niti službenika niti kapaciteta smještenih u zatvorskim jedinicama u odnosu na ono što se nalaže. Dakle, svakako svi oni namjere gdje se može svrha kažnjavanja ispuniti na drugi način osim odsluživanja kazne zatvora u za to predviđenim institucijama je nešto što bi trebali apsolutno težiti pa makar i kroz novčana sredstva. Prije nastavka rasprave pozdravljam na galeriji učenice i učenike te profesorice i profesore Ekonomske i trgovačke škole Ivana Domca iz Vinkovaca. Dobro došli i ugodan boravak u Hrvatskom saboru. [[Pljesak.]] Prelazimo na pojedinačne rasprave, poštovana kolegica Ljubica Lukačić.

Evo ja neću ponavljati sve novine koje donose ova tri zakona ali želim istaknuti jedno zadovoljstvo i sigurna sam da ćemo donošenjem izmjena i dopuna ovih triju zakona učiniti puno kada je u pitanju prevencija nasilja u obitelji i nasilja općenito. Ja sam prije nekoliko dana sudjelovala na jednoj konferenciji povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom gdje sam imala prigodu nazočnima pojasniti novine ovih triju zakona jer je upravo tema na toj konferenciji bila nasilje. Naravno ono se odnosilo na osobe sa invaliditetom jer kao što znamo ja sam o tome već nekoliko puta i ovdje u ovom Visokom domu govorila da su osobe sa invaliditetom a onda dodatno žene s invaliditetom dodatno žene sa invaliditetom trostruko više diskriminirane od ostalih. Moram vam reći da su ljudi to prihvatili sa oduševljenjem jer kao što znamo da su u Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji osobe sa invaliditetom apostrofirane dodatno i kada se nasilje izvrši nad njima ili u njihovoj nazočnosti kazne su i do sada bile strože ali i sada će, sada će one biti dakle još veće i to je nešto što će osobe sa invaliditetom dodatno zaštiti. Svi su tamo istakli jednu vrlo važnu stvar da bi uopće se i ova tri zakona mogla primjenjivati potrebno je nasilje prijaviti. SOS telefon koji postoji on je u okviru Zajednice saveza osoba sa invaliditetom, dodatno neću reći svakodnevno ali rekla bih na tjednoj bazi ima sve veći broj prijave nasilja. I moram vam reći da ne samo žene, ne prijavljuju samo žene nego i muškarci sa invaliditetom. Stoga s obzirom da znaju kakva je situacija, svi su se jako obradovali izmjena i dopunama ovih triju zakona jer ipak zaštita osoba sa invaliditetom bit će nešto jača i to je ono što osobama sa invaliditetom ulijeva jedno povjerenje u sustav. Vjerujem da će, istakli smo i tamo a evo i ovdje ističem jedno zadovoljstvo što će i naši socijalni radnici i osobe u obrazovnom sustavu dobiti status službene osobe jer nakon nemilih događaja koje smo evo već ovdje svi i spominjali, zasigurno ih je potrebno dodatno zaštititi a jednako tako i kao što ste i vi državni tajniče spomenuli vozače, dodatno ih je potrebno zaštititi jer i oni svakodnevno koji voze dakle koji sudjeluju u javnom gradskom prijevozu bilokojem bilokojega grada jer svakodnevno sudjeluju, izloženi su opasnostima i sudjeluju u događajima gdje budu i napadnuti što zasigurno nije ugodno a i sindikati kao što ste rekli, već u nekoliko navrata pisali su i nama zastupnicima da učinimo nešto kako bi se oni zaštitili.

Ovim izmjenama to ste predložili i vjerujem da ćemo doista postići ono što je važno svima nama a to je prevencija nasilja i da ćemo moći svjedočiti što manjem broju nasilja u cijeloj našoj državi. Kolegice i kolege, evo kada govorimo o mnogim temama koje se danas mijenjaju, naravno da jedna od tema koja je vezana uz nasilje u obitelji odnosno uz problematiku koja je u hrvatskom društvu jako prisutna a problem je izraženiji nažalost evo čak u mjesecima kada su blagdani, znači imamo puno više prijava u mjesecima kada su blagdani, čak nekih 60 dnevno u cijeloj Hrvatskoj, to vam pokazuje malo i kako naše i svijest i društvo još uvijek nismo uspjeli izgraditi do te mjere da to ponašanje osudimo, da ono bude što više neprihvatljivo jer kada ljudi i odluče se prijaviti određeno nasilje u obitelji, dosta često se to još uzima zdravo za gotovo i ne osuđuje na način na koji bi to trebalo biti. Pa čak i u javnom prostoru imamo nemali broj situacija, evo vidjeli smo prije nekoliko dana na Gradskoj skupštini grada Zagreba di gradonačelnik grada Zagreba poziva jednu zastupnicu da ukoliko joj se ne sviđa koruptivni Advent, da se baci u Savu. I to nitko živ, kako bi rekao, iz pozicije vlasti nije osudio niti u toj skupštini niti u Hrvatskom saboru i kako onda u biti, naravno ovdje se ne radi o nasilju u obitelji ali promovira se jedna kultura nasilja i rješavanja sukoba u ovom slučaju politički na jedan vrlo ružan način i šalje se jedna vrlo kriva poruka građanima RH i grada Zagreba o tome šta je normalno a šta nenormalno ponašanje. Znači ispada da kada se netko nasilnički odnosi prema ženi ili muškarcu, nebitno, da iz pozicije moći odnosno iz pozicije osobe koja upravlja stvarima u gradu Zagrebu se na taj način može postaviti i onda se naravno postavlja pitanje kak se to reflektira na one koji slušaju i gledaju i koji stvaraju određeni ja bi rekao, sebi okvir u glavi u kakvom društvu živimo i naravno da nije slučajno da se tu radi o napadu na ženu, znači to je nažalost još uvijek u Hrvatskoj dosta izraženo da žene nisu zaštićene koliko bi trebale biti od takvih nasilničkih ponašanja.

Što se tiče povećanja sankcija apsolutno sam sklon da imamo čitav niz kaznenih djela koje su za veću osudu i za veću kaznu, nažalost u RH, pa čak i kada imamo adekvatnu kaznu, ona se, ona se ne primjenjuje na, na, na ispravan način i dosta često ne postiže na kraju krajeva svoj cilj, a to je da se neprihvatljivo ponašanje osudi i da se osoba koja ga je napravila na kraju iz toga izvuče određenu, određenu pouku. Imamo čitav niz primjera i po medijima zadnjih dana gdje osobe koje su napravila teška kaznena djela ne da ne shvaćaju, nego su, nego se, nego još u, u novinama vidimo i u medijima vidimo da jednostavno ne da sankcija nije napravila adekvatni rezultat nego je žrtva i, ili žrtvina obitelj na kraju krajeva još i dalje zbog neadekvatne kazne i sankcije ispašta, ispašta zbog toga, znači mi moramo vidjeti kako se u praksi pravda primjenjuje i da li na kraju krajeva štitimo, štitimo žrtve koje nažalost dosta često nakon tih kaznenih djela, evo kolko možemo vidjeti, reko sam bilo je nekoliko slučajeva u medijima proteklih dana, na kraju žrtva ispada još u većem problemu nego onaj koji je napravio određeno kazneno djelo odnosno nasilje, nasilje nad, nad žrtvom, da li je ono bilo spolno ili, ili nasilničko ponašanje nekog drugog oblika, sad to posebno ne ističem.

Zahvaljujem.

U članku zakona u kojem se govori o alimentaciji i vremenu kada je potrebno platiti kaže se da tek nakon tri uzastopno neplaćene alimentacije centar za socijalnu skrb može pokrenuti postupak.

Kolega Lenart, apsolutno se slažem sa vašim prijedlogom i ne mogu ni zamisliti situaciju u kojoj se nalaze, ja bi rekao sad u većini slučajeve žene, ali vjerojatno ima i muškaraca koji se nalaze u takvoj situaciji, ali ajmo reći jedan roditelj bilo, bilo muškarac ili žena koji je ostao sa djecom i tri mjeseca ne dobija nikakvu potporu od, od bivšeg supružnika za pomoć prema djetetu, znači to je jedna, jedan od najneodgovornijih načina ponašanja u našem društvu kada si neodgovoran prema vlastitoj obitelji odnosno vlastitoj djeci i tri mjeseca je zbilja neprimjereno dugi rok, znači u ovim trenucima kada ljudi žive od mjeseca do mjeseca, od dana do dana, tri mjeseca čekati da bi se uopće bilo šta pokrenulo mislim da je predugački rok i apsolutno mislim da bi to trebalo biti puno ranije jer ako te za telefon mogu kazniti i, i napraviti ovrhu u kraćem periodu onda mislim [[Upadica: Zahvaljujem]] da bi to u ovom slučaju trebalo također bit. Slijedeća replika poštovani kolega Stjepan Čuraj, izvolite. Poštovani kolega Maras, ja sam, mislim da se nema ko se neće s vama složiti da zdravstveni radnici zaslužuju posebnu zaštitu, da li je cilj te, što je cilj zapravo te posebne zaštite? Mi danas u Kaznenom zakonu imamo u čl. 315. koji govori o napadu na službenu osobu, st. 3. zapravo 315, takvi decidirano kaže prisila prema zdravstvenom radniku i točno je navedeno koje su tu odredbe i koja je tu zaštita njima pružena, dakle ona već postoji posebno navedeno kao zdravstveni radnik. E sada koja je razlika između smatranja zdravstvenog radnika službene osobe, ima i nivo odgovornosti koji je tu u pitanju i ja se slažem da bi to moglo se raspravit, al to treba pustit da vide da li oni žele to ili ne. Danas ovdje, a to zbog javnosti želim reći, apsolutna svaka prisila i bilo koji oblik prisile prema zdravstvenom radniku je kazneno djelo i zapriječena je kazna u Kaznenom zakonu, dakle to postoji čisto radi zaštite i radi informacije javnosti. Ja vam mogu reći da socijalni radnici bi to htjeli u zdravstvenim ustanovama, znači argument koji sam čuo ranije da oni ne žele, ja vam kažem da žele, pogotovo jer se radi o poslu koji je vrlo sličan ako ne i isti u većini segmenata onome šta rade socijalni radnici u centrima za socijalnu skrb i imaju nadzore, imaju, kako bi rekao, posla, pomažu ljudima van bolničkog liječenja, znači njihov posao ne završava sa liječenjem kao što doktor kada napiše terapiju, dijagnozu i tu to završava, socijalni radnici sa svojim pacijentima žive u njihovim privatnim životima, znači posao je identičan onima u centrima za socijalnu skrb i, i jako puno ima kontakata i stvari koje nisu vezane isključivo za bolnicu i oni bi to željeli i sad kažem to da ministar odnosno državni tajnik čuje. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Slijedeća replika poštovana kolegica Sabina Glasovac, izvolite. Poštovani kolega Maras, dobro ste apostrofirali zapravo potrebu ne samo zaštite žrtve nasilja u obitelji, ali i van obitelji, a isto tako i potrebu prevencije istog. Alarmantan je zapravo podatak, ne znam jeste li ga znali, da zapravo ključan, jedan od ključnih oblika nasilja u obitelji je i seksualno, seksualno nasilje i jedino istraživanje provedeno u RH 2005.g. zapravo pokazuje da je čak 17,5 žena bilo izloženo silovanju, žrtve su silovanja ili pokušaja silovanja, ali čak 95% žena nikada pokušaj silovanja ili silovanje nije prijavilo, a isto tako 95% nikada nikome zapravo to nije ni, ni reklo.

I ono šta još ovdje jednom želim istaknuti da tisuće i tisuće žena koje nas sada gleda ili sluša ove blagdane dočekuju ne sa srećom i veseljem jer sam rekao da tijekom blagdana broj prijava za nasilničko ponašanje i broj nasilništva zbog milijun razloga ne, ali koje sam ne stignem elaborirati, se povećava, znači tijekom blagdana imamo 30 do 40% više prijava za nasilničko ponašanje u obitelji nego šta je to tijekom dana kad, dana kada nema blagdana, znači s te strane moramo apsolutno toga biti svjesni. Zahvaljujem. Prelazimo na slijedeću raspravu, poštovana kolegica Irena Petrijevčanin Vuksanović, izvolite.

Ono što je bitno reći, a već je prethodno naglašeno, pa ću biti vrlo sažeta, zaštita učitelja i nastavnika i dobivanje statusa službene osobe za učitelje, nastavnike, dakle i socijalne radnike je posebno bitno jer se uvodi novo kazneno djelo, a novo kazneno djelo je među ostalim i prisila prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa ili u javnoj službi dakle ove tri nabrojane kategorije i ono što je bitno reći za nastupom silom prema takvim osobama, dakle prema učitelju, nastavniku ili socijalnom radniku ili samo prijetnji prema tim novim službenim osobama, dakle u obavljanju njihova posla, kazna zatvora je moguća do 3 g. a ako tu službenu osobu, dakle učitelja, nastavnika ili socijalnog radnika prilikom obavljanja njihovog posla se dovede u položaj da im je priječeno ili oružjem ili oruđem ili prijetnja smrću, onda kazna skače do 5 g. zatvora. To je jako bitno za naglasiti. Osobno pozdravljam pooštravanje kažnjavanja za neka kaznena djela naravno, i za neka druga ali prije svega, pozdravljam pooštravanje kazni za povredu djetetovih prava i pozdravljam pooštravanje kazni za kaznena djela nasilja u obitelji kada je nanešena teška tjelesna ozljeda prema bliskoj osobi ili tjelesna ozljeda prema bliskoj osobi ali pozdravljam i više posebne maksimume kazni zatvora za bludne radnje. Također kazneno djelo je pooštreno pa se sada računa i tzv. stanje dugotrajne prijetnje a često svjedočimo slučajima da žene posebice žene trpe dugogodišnje zlostavljanje i to traje godinama. Dakle sad se uvodi ta kategorija stanje odnosno kategorija uvedena i prije ali se sada računa stanje dugotrajne patnje prilikom izricanja presude. Ono što je bitno reći, ide se na ubrzavanje postupka kaznenog kako bi se spriječila manipulacija i odugovlačenje sa postupcima što smo isto svjedočili da je čest slučaj u sudskoj praksi nažalost. Ova sva tri zakona u praksi, dakle ukratko rečeno, dovode do bržeg i boljeg postupanja i zaštite. I ono što je bitno reći da ovaj paket triju zakona je rezultat osmomjesečnog usuglašavanja radne skupine i međuresorne suradnje.

Isto tako od 1. 1. 2020. trebamo bi omogućiti i elektronički nadzor tj. elektroničke narukvice jer su učinjene potrebne pretpostavke da se to uvede a dakle kad je riječ o istražnom zatvoru. Osim proširenje pojma na službenu osobu učitelj, nastavnik, socijalni radnik i oštrijih kazni, što je sukus, najvažniji sukus ovih izmjena zakona, državni tajnik je spomenuo i ostale izmjene zakona, ja bi dodala ubrzavanje kaznenog postupka zato što se postupci, to vidimo, vode sporo i najčešće idu sporije i tad imamo problem, zato se ovdje učinilo 4 ili 5 administrativnih rasterećenja kako bi se ubrzali postupci i ono što je isto bitno reći, napravila se distinkcija između prekršajnog i kaznenog djela a znamo da za incidente i tragične događaje je to bilo potrebno učiniti zato što je sudska praksa pokazala da je to iznimno potrebno. Ono što je isto bitno reći kroz Ministarstvo regionalnog razvoja i Ministarstvo socijalne politike, dakle za provedbu ovog zakona osigurano je dodatnih 70 milijuna kuna, isto tako osiguran je rad skloništa za žene žrtve nasilja kroz taj iznos koji će biti uplaćen a do kraja godine obećano je od Vlade da će biti novih 6 sigurnih kuća u onim županijama koje ih nemaju, dakle da će biti dovršen rad i te pretpostavke koje su i civilne udruge tražile. Dakle ovo je stvarno niz pozitivnih propisa ali i operativnih i financijskih poboljšanja. Ono što treba također pozdraviti je daljnje usklađivanje sa Direktivom o suzbijanju spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece, čl. 161., 163., 164., ali kad govorimo o izmijenjenoj definiciji tzv. dječje pornografije, tu osobno imamo jednu primjedbu i moram ju istaknuti. Dakle, sintagma dječja pornografija je neprimjerena. I trebamo govoriti o materijalima sa spolnim zlostavljanjem djece a ne o dječjoj pornografiji na što je upozorio na jednoj konferenciji i Centar za nestalu i zlostavljanu djecu koji djeluju pri Centru za sigurniji Internet. Dakle djeca ne sudjeluju u dječjoj pornografiji, djeca su spolno zlostavljana i to treba jasno razlikovati i napraviti distinkciju. Zašto ta razlika još uvijek ne postoji, ja odgovor na to pitanje ne znam, to treba mijenjat jer se time ne mijenja samo semantički kontekst već se na taj način ako koristimo sintagmu dječja pornografija umjesto materijali sa spolnim zlostavljanjem djece, ublažava to kazneno djelo i naprosto nije točno, to treba mijenjati u nekom slijedećem turnusu izmjena zakona. Najveći problem također koji je još neriješen a nije obuhvaćen ovim izmjenama zato što se pretpostavljam još dobar dio europskih zemalja nije odlučio kako će riješiti taj problem pa ću ja iskoristit priliku i da na njega ukažem je to da se maloljetnici u ovom trenutku mogu obostrano snimat u eksplicitnim pozama i spolnom odnošaju i to objavljivat na internetu a naše zakonodavstvo još uvijek nema tu kategoriju što je djelomično i opravdano jer internetski trendovi se razvijaju neobično strelovitom brzinom pa veći dio europskih zemalja još nije doskočio tome problemu. Dakle još uvijek nisu izmijenili svoje zakonodavstvo ali to je ne samo europski nego i svjetski problem, ti tinejdžeri danas u toj ranjivoj dobi, ne razmišljaju o svojim postupcima a onda kada budu odrasle osobe, ti internetski materijali koje su sami objavili u trenutku možda i alkoholiziranom i nekakvog drugom nepromišljenom trenutku će ostati trajno u tom internetskom prostoru. To je nešto što treba promišljati u sljedećim turnusima izmjene zakona jer to je problem koji postaje world wide, što bi rekli širom svijeta prepoznati, mi ga isto moramo čim prije rješavati.

Poštovani kolega Gordan Maras, izvolite. Irena, nadam se da, htio bih se referirati da vam je ova definicija službene osobe važna, ali htio bih vam, evo spomenuti jedan klasičan primjer i mislim da to svi shvaćaju. Recimo, ovo što ja tražim da se socijalnim radnicima u ustanovama, u bolnicama, u zdravstvu prizna isti status jer primjerice, tu ljudi sa licencom mogu obavljati i obavljaju nadzore kao što obavljaju djelatnici Centra za socijalnu skrb. znači primjerice, neki nadzor u obitelji može raditi i osoba koja je zaposlena u bolnici, a nema isti status kao što će imati sada socijalni radnik koji radi u SZSS-u.

kolega Maras. Nije dobro minorizirati cijelu lepezu izmjena zakona zato što dobro znate da je SDP-ova Vlada imala mogućnosti donijeti neke slične, slična poboljšanja i sličnu lepezu izmjene zakona pa je to propustila učiniti.

Hvala lijepo poštovana kolegice Petrijevčanin-Vuksanović. Napomenuli ste da RH će osigurati prostor za još 6 skloništa koja nedostaju, znamo da postoji 6 županija u kojima nema nikakvih skloništa za žene žrtve nasilja. Negdje samo savjetovališta koja djeluju unutar nekih drugih sustava, međutim, ono što smo imali prilike čuti na tematskoj sjednici Odbora za ravnopravnost spolova jest da postoji ozbiljna opasnost i da se trebamo paziti s obzirom da smo si dali cilj da do kraja 2019. g. osiguramo privremena rješenja u ovih 6 županija, ali je posebno naglašenost terena da ovdje se radi o nekim prostorima koji nisu potpuno adekvatni i da moramo posebno paziti na to da se ne bi dogodilo da nam ta privremena rješenja ne bi postala ili ostala trajna rješenja. Samo taj apel evo, neka i Vlada i mi ovdje zapamtimo i radimo na tome. Višnjom Ljubičić se iskristaliziralo rješenje. Dakle, Vlada je osigurala 70 milijuna kuna za osiguravanje rada skloništa za žene žrtve nasilja, ali ono što apelira pravobraniteljica za ravnopravnost spolova s kojom sam razgovarala na tu temu je uključenje lokalne vlasti, lokalna vlast, dakle županije su nedovoljno uključene i ne možemo očekivati, kako se to kaže kolokvijalno, centralna država rješava sve lokalne probleme. Dakle, očekuje se od nje inicijativa i inicijativa svih zainteresiranih strana da se županije uključe na ovu temu i da riješe taj slučaj i jedan, odnosno 5 slučaja koje smo apostrofirali kao bitne, a centralna država ja mislim da je dosad dovoljno se uključila i kroz ovaj paket zakonodavni i kroz druge aktivnosti.

Smatram temu izuzetno važnom i smatram da bi, da ustvari jedino na način da govorimo uvijek, da kažem iz dana u dan, iz sata u sat, o ovoj temi sa svih pozicija, a posebno sa mogućnosti ove pozicije koju mi imamo kao zakonodavno tijelo, odnosno kao saborski zastupnici je jedna od mogućnosti da javnosti i građanima prenesemo svoje stavove vezano za ovu problematiku te da pokušamo sa svim onim što kažemo utjecati na to da budemo društvo sa nultom tolerancijom na nasilje. Ono što je već više puta rečeno i naglašeno u raspravama i kroz klubove, a i sada kroz pojedinačne rasprave, neću, trudit ću se ne ponavljati, ali ono što mislim da treba ponovo i uvijek naglašavati sa pozicije saborskog zastupnika je to da po ovoj temi treba reći nitko ne treba trpjeti nasilje, bilo koju vrstu nasilja. U ovom slučaju govorimo o obiteljskom nasilju i da tu treba staviti točku. Znači da mi kao zakonodavno tijelo i pojedinačno kao saborski zastupnici trebamo stati iza toga da imamo nultu toleranciju na nasilje i da treba napraviti sve i činiti sve da tako i bude. Ovaj prijedlozi, ovaj paket zakona ide u tom pravcu da činimo te korake koji bi trebali ići u pravcu iskorjenjivanja nasilja, odnosno svođenja nasilja na najmanju moguću mjeru. Međutim, budući da svugdje gdje se govori o obiteljskom nasilju negdje u prvoj već rečenici kad se o njemu govori onda se navede da je to osjetljiva tema, a kao osjetljiva tema često u stvari ostaje sa one strane u odnosu na javnost, znači u nekoj mračnoj skrivenoj strani i u stvari nemamo sasvim istinite odnosno ne možemo tvrditi da imamo sasvim istinite i točne podatke koliko se u stvari tog nasilja u obitelji dešava i tu ja vidim jedan veliki problem, znači problem društva koje nije u stanju se sasvim suočiti i govoriti istinu samo o sebi, niti se adekvatno tome suprotstavljati kako bi rješenja i pomaci ipak negdje u nekakvom vremenu bili bolji. Naprosto svjedoci smo činjenice da su svi ti podaci koje imamo o nasilju općenito, a i o nasilju u obitelji, sve lošiji, tako da mi kao klub, ja osobno kao zastupnik ću pozdravit sve prijedloge koji idu u pravcu da pokušamo smanjiti nasilje u obitelji, ali isto tako mislim da ne smijemo nasilje smatrati osjetljivom temom koja će zbog svoje osjetljivosti ostati negdje u nekakvoj tajni ili u nekakvom podrumu obiteljskom ili na nekom obiteljskom tavanu jer naprosto eto to nisu teme koje želimo podijeliti sa bilo kim izvan onog naj, naj, najužeg kruga koji u toj temi odnosno u tom problemu sudjeluje, to nije dobro. Nažalost kao društvo i kroz institucije, ali i kroz zajednicu znači ono u svojoj zajednici gdje živimo, u naselju, u susjedstvu, nismo potakli adekvatno rješavanje tog problema odnosno nismo potakli građane da prijavljuju odnosno da svjedoče nasilju i da pokušavaju svojim osobnim primjerima ukazat na taj problem i taj problem izvuć na svjetlo dana, znači u onom nekakvom najbližem okruženju. Zato jer čini se da svjedočeći neadekvatnom ili nedovoljno adekvatnom ponašanju institucija, ali i zajednice koja često osuđuje upravo žrtve, a ne nasilnike, smatraju da je prijavljivanje nasilja, da je interveniranje zbog nasilja, nešto što nema baš previše smisla. Mi kao društvo se tome moramo suprotstaviti i kao društvo moramo reći tome dosta ako želimo da nam podaci i pokazatelji budu značajno bolji nego što su nam sada, a ni sada ne znamo točno kakvi su nam odnosno pretpostavljam da su puno gori nego ono šta imamo u statistikama. Naravno, posljedice nasilja su u obitelji dalekosežne, one nažalost značajno utječu na djecu u obitelji, a to što utječu na djecu znači da generiraju perspektivi nova nasilnička ponašanja jer nažalost djeca u odrastanju, sazrijevanju, najčešće se povode primjerima ponašanja, znači ako postoji zlostavljanje bez obzira dal dolazi od majke ili od oca ili je međusobno uvjetovano, najčešće se prenese na djecu kao neki obrazac tzv. normalnog ili uobičajenog ponašanja, a onda to naravno u nekakvom budućem životu te djece kao odraslih ljudi najvjerojatnije će izazvati novo nasilno ponašanje ili određene sindrome koje će vuć kroz cijeli život kao naravno poteškoću koja je teško ispravljiva, koja nažalost bitno utječe na kvalitetu života i pojedinca, ali i njegovog najbližeg okruženja. Evo, ja sam htjela u stvari samo istaknut taj problem načelno ne, ne ovaj ulaziti u detalje. Ono što sam malo ulazeći u temu na što sam naišla je to da smo prije nekoliko godina u suradnji sa Bavarcima govorili o ovoj temi isto interdisciplinarno, Bavarska je kao savezna država u Njemačkoj jedna od najuspješnijih u borbi sa obiteljskim nasiljem, ali i inače sa svim oblicima nasilja i nisu tu neke velike razlike kad čitate izlaganja njihovih stručnjaka i naših stručnjaka iz svih ovih područjima, područja o kojima danas jest tema, znači zakona i pravosuđe i MUP i socijalna skrb, znači vrlo su slična nekakva institucionalna rješenja, međutim ono što se čini da je, ne čini nego jest velika razlika je to da Nijemci ko Nijemci provode sve ono što su zakonima propisali, da se ne prave nikakve razlike i da naravno temeljem toga imaju i puno bolje rezultate odnosno primjer su većini europskih zemalja u rješavanju te problematike. Znači pozdravljamo sve napretke i ja osobno koje smo učinili u ovim zakonima, međutim dajmo konačno odlučimo kao društvo da, ne samo kao vlast, ne samo kao zakonodavac, nego kao društvo, kao zajednica, da imamo nultu toleranciju na nasilje i da se svi tako ponašamo, znači da počnemo od sebe, da kad vidimo nasilje u svom okruženju da smo ga u stanju prijaviti, da smo u stanju pomoći žrtvi, a ne zatvoriti oči i proći dalje što je čini se najčešće slučaj, zato i jest pretpostavka da u stvari postoji ona cijela jedna mračna lista žrtava nasilja koje nikad nisu zabilježene. Poštovana kolegice, ovo što ste rekli u završnom dijelu svoje rasprave vezano na propisane institute u cijelom ovom setu zakona koji su slični u biti i u našem zakonodavstvu i u zakonodavstvu ostalih država, ali efekti su različiti, slažem se tu s vama i mislim da je ono što moramo sigurno posvetit više pažnje je u edukaciju naših stručnih kadrova i u centrima za socijalnu skrb koji se prvi susreću sa žrtvom koja dođe obratit se za pomoć i u, i policija koja se prva susreće sa prijavom isto tako, tako da mi, činim mi se da veća koordinacija između svih elemenata sustava koji se susreću i sa žrtvom, a i sa nasilnikom mora biti bolja, moramo imati bolje educirane kadrove kako bi bili efikasniji, nije dovoljno samo sve propisati zakonom, moramo stvoriti učinkovitiji sustav. Pa ja mislim da sam ja kroz svoju raspravu rekla kolegice upravo to da kao društvo moramo stvoriti uvjete, znači nije moguće samo kroz i isključivo kroz zakone, znači tu treba značajno uložiti u prevenciju i, pa čak bi ja rekla i na neku vrstu, na neki način kroz određenu vrstu propagande, samo što ću dodati je to vezano uz sigurne kuće, mislim da je tu spominjalo se u raspravi, znači te sigurne kuće to je tzv. nužno zlo u cijelom sustavu i to nije mjesto koje rješava naš problem, zajednica u cjelini mora rješavat problem stručno, interdisciplinarno, ali polazeći od svakog pojedinca i njegovog stava prema nasilju, znači moramo gradit suvremeno, odgovorno društvo, društvo koje kaže ne, ne nasilju i to je način i put da, da ove crne brojke dođu u prihvatljive okvire. Slijedeća rasprava poštovana kolegica Snježana Sabolek, izvolite. Hvala vam potpredsjedniče HS, uvaženi državni tajniče sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege, pa evo o tematici nasilja u obitelji, o tome kako ga naš pravni sustav tretira gledajući rad sudova često mi se čini da formalizam ima … [[Govornik se ne razumije]] suštinom i smislom, te da sudovi katkada rade kao da nisu tu zbog građana nego da je upravo obrnuto kao da građani postoje radi toga da bi sudovi radili. Svi građani trebaju biti zaštićeni od bilo kakve vrste nasilja, pogotovo najranjiviji, zato je potrebna brza i učinkovita provedba zakona i djelotvornost institucija zaduženih za rješavanje takvih problema. Smatram da su zlostavljane osobe čak i nakon što su sklonjene u sigurnu kuću nedovoljno zaštićene iako izgube kontakt sa nasiljem događa se nepravda od nedovoljno sprovedivih zakona, nažalost. Obzirom da ima i više naziva sigurnih kuća, tako su i kvalitete smještaja i nadzora drugačije. Nadzor za vrijeme vikenda uopće ne postoji u nekim kućama, ne postoji nadzor nakon 19 sati, treba imati na umu da se zlostavljanje ljudi psihički ne mogu oporaviti, a da ne govorimo o tome da gume, da gube sva prava, osobe smještene u takve kuće nemaju pravo djecu smjestiti u vrtić, nemaju čak ni pravo glasanja, nemaju dovoljno sredstava za psihološku pomoć koja im je itekako potrebna. Najžalosnija je zapravo činjenica da zlostavljana osoba kada dođe u kuću zna za nekoliko dana koliko vremena može provesti u toj kući, rijetko koja ostaje duže od 6. mjeseci. Prije samog izlaska iz kuće ista osoba mora sama sebi pronaći stan i posao bez ikakve novčane pomoći. Iako je zakonom propisano da u takvim situacijama moraju biti najhitnije zbrinute u gradske i općinske stanove, to se ne događa, ukoliko se ne snađe slijedi oduzimanje djece koji idu centru za socijalnu skrb dok je majka prepuštena opet sama sebi. Često se izjednačava žrtva i nasilnik, policija ne određuje tko je primarni počinitelj u situaciji nasilja u obitelji, pa takve prijavljuju i jednu i drugu osobu, tako da tu ne dolazi do temeljne razlike, što su i stručnjaci iz Europe ustanovili kada su analizirali situaciju u RH. Nakon što se žrtva odvaži i prijavi nasilje po zakonu, takvi postupci trebaju ići u žurnu proceduru, no često se to ne događa, pa takvi postupci idu redovnim, a ne žurnim putem i samim time žrtvu dovode u ponovnu opasnost. Također je vrlo bitno, možda i najbitnije da prilikom prijavljivanja zlostavljana osoba može istu minutu ukoliko je žrtva u kriznoj situaciji dobiti smještaj i bez uputnice centra za socijalnu skrb. Događali su se nevjerojatni propusti, npr. da partner ubije partnericu iako je imao zabranu prilaženja koje se naravno kršilo dok je nije ubio, to su problemi provedbe zakona i tu treba djelovati. Zalažemo se za puno represivnijom provedbom zakona u takvim slučajevima. Unazad 2.g. imali smo 18 žrtva koje su tragično završile pod takvim, pod takvim okolnostima, to je prevelika brojka, kritična i ukazuje na problem neučinkovitosti institucija. Takvim osobama, žrtvama nasilja, mora se odmah po prijavi nasilja pružiti smještaj za osobe i za djecu, takva osoba pogotovo u prvim mjesecima kada je recivit, kada recidif najčešći od strane zlostavljanja, mora imati 24 satnu zaštitu, stručni tim osposobljeni za takve osobe također u prvim mjesecima mora biti 24 sata dostupan, SOS telefon mora biti dostupan 24 sata na dan, a također i javno obznanjen. Također, vrlo je bitno kvalitetno zbrinuti djecu da što lakše prođu takvo iskustvo, moraju imati osiguran prijevoz do vrtića. Žrtvama nakon određenog vremena mora se ponuditi mogućnost zaposlenja kada je još u kući, po izlasku iz kuće žurnim postupkom osigurati smještaj i ponuditi novčanu pomoć jer takve osobe nemaju kuda nakon sigurne kuće i ako im tada ne pomognemo, nismo učinili zapravo ništa i saznanja koja imam, podrška pri uključivanju na tržište rada i smještaj je najvažniji faktor prilikom ponovnog susreta sa realnim uvjetima života. Sudac npr. neće postavljati pitanje, sud nema potrebe ispitivati, isto kao ni policijski službenici, što se žrtvi događalo zadnjih nekoliko godina, u pravilu neće pitati da li se u nečijoj kući kontinuirano događalo nasilje ili ne, već se bavi samo konkretnim događajem za koji je podnesena prekršajna prijava. Žrtve često dobrovoljno povuku prijavu nasilja jer ih ili njihovo okruženje ili službenici uvjere da je bolje odmah na početku odustati od sudskog postupka. Nasiljem u obitelji mediji se bave sporadično, obično onda kada dođe do neke tragedije od strane obiteljskog nasilnika, ali uvijek ispadne da su nasilnici već bili evidentirani i osuđivani, to zapravo znači da sustav uopće ne prati njihovo ponašanje. Smatramo da je problem s našim zakonima i to ne samo onima koji se bave obiteljskim nasiljem u tome što pate od hipernormiranosti odnosno nikada nisu do kraja jasni. Sistem jednako tretira i žrtvu i počinitelja kada dođe do eskalacije nasilja i doslovno se događaju situacije da vidno pretučena žrtva zaradi prijavu kao i onaj koji ju je istukao. Kako je tako nešto uopće moguće? Ako su stvari tako nepravedno postavljene na samom početku, kako da onda žrtva nasilja kasnije dokazuje da je nad njom izvršeno nasilje? Zašto se sudska praksa ne bavi uzrocima nasilja? Nasilje u obitelji i intimnim vezama ima toliko mnoštvo negativnih posljedica da je zapravo pravi izazov opisati i u potpunosti razumjeti njihov dugoročni učinak na razne domene ljudskog funkcioniranja. Najizravnija posljedica je strah koji postaje kroničan, dugotrajan i ograničavajući. Nasilje u obitelji predstavlja jednu od temeljnih kršenja ljudskih prava, postoje razni oblici nasilja u obitelji, fizički, psihološki, ekonomski, zanemarivanje, ali svaki od njih ima svoju težinu jer ostavlja duboke posljedice na osobu kojoj se nasilje dešava, djeca su nažalost najugroženija jer su najosjetljivija i najovisnija često o počinitelju nasilja.

Zahvaljujem. Imamo jednu repliku, poštovana kolegica Irena Petrijevčanin Vuksanović. Kolegice ne znam tko vam je pisao tu pojedinačnu raspravu koju ste upravo pročitali, jeste vi pisali ili neko drugi, ali ne baratate sa istinitim i točnim informacijama. Dio toga što ste vi pročitali kao problematiku je riješen još prethodnim izmjenama Zakona o sprječavanju nasilja u obitelji koji sam ja imala u ime Kluba HDZ-a, a jedan dio je riješen čak i ovim izmjenama zakona. A što se tiče sigurnih kuća, dakle vi govorite protiv toga da su one potrebne s čime se ne slažu resorna tijela, civilne udruge i žrtve koje su puno upućenije u ovu problematiku.

Nitko nije protiv sigurnih kuća, nego samo da nisu sve kuće isto, kako bi rekla, nemaju iste uvjete, trebaju poraditi možda na tome, a ono što je najbitnije je ono kada žrtva izađe iz te kuće, onda joj, onda joj je u biti potrebna i najveća pomoć da stane na svoje noge. Prelazimo na slijedeću raspravu, poštovani kolega Stjepan Čuraj, izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Samo kratko ono što sam najavio, bi želio skrenuti pozornost ili možda malo problematizirati jedne izmjene i dopune ovdje konkretno koje se odnose na čl. 315. i uvođenje novog stavka 316.b odnosno čl. 315.b koji ovdje uvodimo poslove i osobe, osobe koje obavljaju poslove od javnog interesa. E sad, što je to točno?

Da li osobe koje rade za tu kuću provode javni interes, rade poslove u svrhu javnog interesa? Po definiciji da. Da li to znači ako ja spriječim inkasatora da uđe u moj dom i povredi moju pravo na neotuđivost doma, da li sam počinio kazneno djelo iz članka ovog zakona? Ne znam. Javni interes je javni prijevoz, znači ako ja spriječim osobu u obavljanju javnih poslova, javnog interesa, ja činim obilježja ovog kaznenog djela, da li sprječavanje poslova kontrolora ili konduktera spada pod poslove javnog interesa ili interesa javnog društva?